Poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege. Evo, mislim da je već danas nekoliko puta postavljeno pitanje da li je to zakonu izvješće ili nije napisano i predano i ja više o tome stvarno ne bi govorio, ali bi se postavilo pitanje još jedno, da li smo sa izvještajem postigli ciljeve koji bi se sa izvještajima trebali postići? Ako gledamo strukturu izvještaja, izvješće je dobro. Ako gledamo podatke koji su u izvještaju, izvješće je dobro.

Znači, predali smo izvješće, imamo izvješće do 2019. g. i slijedeći period koji je pred nama za izvještavanje, bit će od 2020. nadalje. Ono što mene muči je što smo mi učili zapravo iz izvještaja za period od 2008. do 2012. i kako smo to zapravo, što smo naučili, proveli u djelo u periodu od 2013. do 2019. Da li su pojedini problemi nestali ili su eskalirali? Da li smo negativne trendove ugušili i smanjili a pozitivne uspjeli još više pojačati? Isto tako, mislim da možemo zaključiti da nismo ništa naučili s obzirom da i u samom izvješću piše za većinu trendova koji su bili prisutni u izvješću od 2008. do 2012. su prisutni i kasnije u ovom izvješću od 2013. do 2019. No, e sad nije samo to problem. S obzirom da bismo trebali iz tih izvještaja nešto naučiti, s obzirom na to da bismo trebali nekakve korektivne akcije nakon pojedinih izvještaja, moramo postaviti pitanje i kome je to izvješće namijenjeno, ko ga koristi? Tko je odgovoran za korektivne radnje u tom izvješću? Da li smo uopće korektivne akcije i korektivne radnje provodili? Da li smo nakon provođenja tih korektivnih radnji i akcija, pisali koji su bili rezultati? Da li smo nakon tih korektivnih akcija nešto naučili ili nismo naučili ništa? Isto tako postavlja se pitanje s obzirom da je to izvješće došlo sada i 2 g. kasnije, znači došlo je 2021. na naše stolove, kome je to izvješće bilo prezentirano početkom 2020. godine? tko ga analizirao početkom 2020. godine? Da li je netko rekao koje ćemo korektivne akcije i korektivne radnje provesti u slijedećem periodu? Mislim da toga nema, evo samo jedan primjer. Nastavno na zaključak Izvješća o stanju u prostoru 2008.-2012., može se ponoviti da u sustavu prostornog planiranja teritorijalni ustroj gradova i općina u odnosu na veličinu statističkih površina, i dalje nije optimalan“ Što smo po tom pitanju poduzeli? Po tom pitanju nismo poduzeli apsolutno ništa. Već sam skrenuo ministru pozornost na to da posrtali koji su nam na raspolaganju, ... [[Govornik se ne razumije.]] portal zapravo nam nisu interaktivni i teško dolazimo do podataka na tim portalima, a još jedan problem o kojem možemo i kasnije razgovarati je i u tome što na tim portalima nemamo niti povijesnih podataka odnosno ja nisam mogao doći do povijesnih podataka, ako je to mogućnost, ja bi vas zamolio ako se može do tih podataka doći da mi to onda velite kako se dođe do tih podataka jer bi bilo interesantno da možemo na portalima usporediti podatke koje smo dobili u tim razdobljima. Isto tako, pogledajmo što nam se desilo sa podacima vezanim za uspostavu brzog interneta. Imamo unutra činjenicu, nemamo brzi Internet, trebamo ga uspostaviti, ali što ćemo poduzeti, kako ćemo poduzeti? Nekakvi prijedlozi akcija, toga nema. Govorimo o pokrivenosti prisutnim mrežama slijedeće generacije. Moramo ih imati, ali što ćemo poduzeti, toga nema. Isto tako smo ustanovili da imamo 50% odnosno manje od 50% ljudi, domaćinstava ima pristup brzog interneta odnosno sa brzinom manje od 100 MB-a, što smo poduzeli? Apsolutno ništa. Prema tome, imamo puno problema zbog toga što nije to izvješće došlo na vrijeme i što nismo napisali koje korektivne akcije i radnje trebaju biti da bismo u slijedećem periodu to ispravili i da bismo imali pozitivnije, bolje i kvalitetnije brojeve.

Hvala lijepo, poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Pavić, mislim da ste u svom zadnjem djelu se dobro dotakli teme zapravo distribucije podataka. Dakle mi imamo Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka. Imamo obvezu koristiti inspire direktivu, imamo podatke koji se nalaze i kojim upravlja Državna geodetska uprava, imamo ... [[Govornik se ne razumije.]] informacijski sustav prostornog uređenja, za koji ja osobno mislim da je izuzetno bitan izuzetno važan da možete doći do različitih podataka. Imate onda jedne platforme koja ima Ministarstvo regionalnog razvoja ali ono što je važno, važno što ste vi naglasili, da je relativno jednostavno brzo i laganim alatima dođete do toga. Da u bilokojem vremenu možete dobiti informaciju o nekakvim brownfield investicijama, o mogućnosti korištenja prostora i tu zapravo smo nekako šepavi mački i tu moramo cijelu priču pojačati i čini mi se da ISPU ili Informacijski sustav prostornog uređenja bi trebalo biti baza od koje idemo svud dalje. Zahvaljujem vam što ste mi dali priliku da još pojasnim tu rečenicu koju sam rekao.

Ukoliko te podatke ne koristimo za naše analize, ukoliko ih nećemo koristiti u nekim sustavima za business intelligence, ukoliko nećemo to staviti u kontekst nekakvih big date podataka nemamo od toga koristi. A ako mi koji smo recimo natprosječno informatički pismeni ne možemo do tih podataka doći i ako ih ne možemo sami obraditi, ako na temelju njih ne možemo doći do nekakvih zaključaka, kako će to napraviti onda čovjek koji jedva da pristupi Internetu?

Poštovani zastupniče. Pitate se kome koristi ovo izvješće, po meni županima i gradonačelnicima koji su zaista već dugi niz godina u najnerazvijenijim dijelovima RH. Koja su vaša očekivanja od preporuka navedenih u izvješću, tko će ih čuti, tko će ih konačno početi provodite i kako vi gledate na te preporuke koje su godinama u različitim strategijama kao preporuke, a sustavno se ne provode?

To što smo mi napravili 233 vrtića to vam ne znači ništa ako su ti vrtići prazni. Znači imamo vrtiće sad još samo napravimo djecu i sve smo riješili, ali to nije rješenje. Moramo napraviti nekakav plan kako ćemo sa tim sredstvima gospodariti i to pomoći onda i lokalnim čelnicima i načelnicima općina i gradonačelnicima i županima.

Jutros sam u ime Kluba zastupnika HDZ-a u svojoj raspravi podržao ovo izvješće i naveo sam razloge zbog kojih hoćemo ovakvo izvješće i podržati. Pri kraju tog svog izlaganja osvrnuo sam se na prijedloge za unapređenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama koje su taksativno vrlo detaljno, precizno pobrojene u samom izvješću. I izdvojio sam nekoliko važnih preporuka koje su i u samom izvješću navedene, a koje su pretpostavka gospodarskom razvoju Hrvatskoj jer bez kvalitetno prostorno-planske dokumentacije, bez donošenja prostornih planova kako onih na nacionalnoj razini tako na regionalnoj odnosno županijskoj pa onda i na lokalnoj, bilo da se radi o prostornim planovima uređenja gradova i općina, bilo da se radi o urbanističkim planovima uređenja jednostavno nema gospodarskog razvoja Hrvatske. To sam naveo i pohvalio da je u ovom razdoblju da su na snazi svi planovi svih jedinica, dakle svih županija, svih gradova i općina i da su u velikoj mjeri donose prostorno-planski dokumenti koji su na razini detaljnog plana odnosno urbanističkog plana uređenja. I to je jedna od pretpostavki rekao sam, kad inače govorimo o gospodarskom razvoju druga pretpostavka tom istom razvoju je sređen porezni sustav jedne države koji se često ne mijenja, koji je ustabiljen ako tako mogu reći, ali da bi onda krenuli u nekakva investiranja, prije svega greenfield investicija nužno je imati sređen katastar i zemljišnu knjigu i to je ovdje napisano. Kada smo donosili Zakon o geodetskoj izmjeri i izradi katastra nekretnina tada sam govorio u ime kluba i sada ću to ponoviti, a imam informaciju da je Državna geodetska uprava pripremila višegodišnji program katastarske izmjere za građevinsko područje u RH. Dakle, to je jedan dokument koji jedan koji pretpostavlja izradu nove katastarske izmjere, ubrzanu izmjenu i njenu provedbu u katastru, a onda posljedično i u zemljišnoj knjizi. S obzirom da je RH ima oko 60.000 km2, a građevinsko područje prema ovom izvješću je kada govorimo o građevinskom području naselja, izvan naselja i onih zona koje su izvan naselja, negdje oko čini mi se preko 500.000 hektara onda će ovim višegodišnjim programom koji je naveden i koji se radi od strane Državne geodetske uprave bit obuhvaćeno cjelokupno građevinsko područje i sve ono što je navedeno, evo da točan podatak navedem to je negdje oko 403.000 hektara odnosno 7,14% građevinskog područja naselja te izvan naselja u to podrazumijevam gospodarske zone, ugostiteljsko-turističke zone, zone za sport rekreaciju i sl. obuhvaća dodatnih 112.000 dakle manje negdje oko 420.000 hektara, ali kažem ovim višegodišnjim programom će biti obuhvaćeno oko 600.000 hektara, što znači da bismo tim programom Vlade kojega bi trebalo u idućih 10 godina u potpunosti realizirati, obuhvatiti sva ona područja u Hrvatskoj na kojima se događa gotovo 90% svih gospodarskih aktivnosti i ako bismo to napravili i ako to dohvatimo u ovom, u ovom periodu onda možemo reći da smo uglavnom sredili i ažurirali i katastar i zemljišnu knjigu, a što je kažem jedan od važnih, važnih pretpostavki bilo kakvog brze realizacije, bilo kakve gospodarske aktivnosti u Hrvatskoj i kad govorimo o infrastrukturi i kada govorimo o izgradnji prometne, komunalne i društvene infrastrukture. Prema tome, uz, ja se nadam da ćemo za, prilikom rasprave o novom četverogodišnjem izvješću o stanju u prostoru konstatirati da smo u međuvremenu započeli s tom realizacijom jer to je kočnica bilo kakvog ulaganja u Hrvatskoj pa prema tome evo u tom smislu sam htio posebno izdvojiti potrebu da Hrvatska konačno krene u izradu katastra i zemljišne knjige. Samo jedan podatak da jedinice lokalne samouprave koje su izradile novi katastar i zemljišnu knjigu gotovo udvostručavaju svoje financijske prihode temeljem akumulirane naknade, poreza na promet nekretnina s obzirom na [[Upadica: Hvala lijepa.]] povećanje vrijednosti zemljišta tako da je multiplikativni faktor poboljšanja rada i lokalne samouprave, a i inače [[Upadica: Hvala gospodin Bačić]] u Hrvatskoj kroz takav jedan vid uređenja katastra i zemljišne knjige. I sada je, nemate replika i sada je na redu gospođa Marina Opačak Bilić.

Poštovane kolegice i kolege, evo prije svega želim reći da je ovo izvješće dosta konkretno, objektivno i čak jako zanimljivo jer ima dosta podataka iz više kutova, iz više aspekata, doista možemo pogledati i dobiti informaciju o stanju u prostoru u RH. Moram reći naravno da sam ja osobno, a vjerujem i svaki od nas koji je čitao doista ovo izvješće pri početku na onim prvim stranicama mora osjetiti ponos jer toliki resursi, toliko bogatstvo kad čitam o osnovnim prostornim obilježjima lijepe naše, klima, more, otoci, jezera, rijeke, šume pa čak i prašume koje se ovdje ne spominju, ali evo imamo i u mojoj županiji u blizini Okučana imamo jednu prašumu. Doista, kad pogledamo sve to možemo reći da imamo sve, a onda negdje se događa zastoj, šum jer ako čitamo dalje to isto izvješće vidimo da nas u svim djelatnostima od industrije, turizma, proizvodnje, poljoprivrede prate negativni trendovi. I kad se pogleda prethodno izvješće za do 2013. možemo ovaj vidjeti da nismo puno pomaka napravili i to je ono što je ključno. Posebno kad se pogleda istok Hrvatske koji je na zadnjem mjestu u svemu. Znamo da demografsku sliku RH već dugi niz godina karakterizira trend prirodne depopulacije stanovništva i cijela se Hrvatska zapravo nalazi na negativnoj stani demografskih pokazatelja jer je u ovom promatranom razdoblju zabilježen negativni prirodni prirast, migracija i sam po sebi pad ukupnog broja stanovnika što je u slavonskim županijama još izraženije. Da bi se to promijenilo potreban nam je sustav koji Hrvatsku, potreban nam je sustav koji zapravo Hrvatsku neće samo održavati nego razvijati. I potrebni su nam projekti jer sami projekti moraju biti dosta konkretniji i usmjereniji prema rastu i razvoju. Nakon 20 godina još uvijek nisu riješene neke ključne stvari koje su potrebne za razvoj RH. Kao što sam rekla bogat smo kraj s perspektivom, a po čemu smo danas poznati, nažalost po iseljavanju. I bilo je proteklih godina ulaganja, nije da nije bilo, no rezultat je danas više nego porazan. Hrane proizvodimo sve manje, a uvozimo je više nego ikad. Iako ovim izvješćem nije obuhvaćen period pandemije, korona kriza zapravo je otkrila sve naše slabosti. Pokazalo se da je proizvodnja hrane strateška stvar i da Slavonija ima potencijal koji je nekoliko puta veći od onog što danas proizvodi. Kao što kažem kad sam pogledala malo prethodno izvješće ono za četverogodišnji period od 2008. do 2012. moram reći da nisu velike razlike u podacima iz tog i ovog sada izvješća. Znači u 6 godina nije se puno tog promijenilo. Ono što želim je da osim stanja u prostoru upotrijebimo preporuke i vizije što želimo raditi, kamo želimo ići kako ne bismo pri raspravi o budućem četverogodišnjem izvješću bili zapravo samo 4 godine ili ne daj Bože samo 6 godina stariji, a da se zapravo ne bismo vidjeli neku konkretniju realizaciju projekata koji do tada mogu zasigurno omogućiti razvoj gospodarstva i imamo doista prostora otvarati i nova radna mjesta i zaustaviti zapravo ovaj negativni demografski trend. Nadam se evo da će se pravilo usmjeriti financijska sredstva iz operativnih programa koji će u konačnici biti fokusirani na specifičnosti našeg prostora prvenstveno u smislu razvoja gospodarstva jer to je ono što je iznimno važno. Svi smo svjedoci da sredstva nisu baš uvijek najpravilnije usmjerena, pa tako recimo imamo primjer da se u slavonskim opustošenim selima ulaže u izgradnju društvenih domova i vrtića dok se ljudi iseljavaju jer nema radnih mjesta. Na kraju, da rezimiram govoreći o stanju u prostoru, utjecaju prostora na društvo u konačnici bi značilo da se ljudi osjećaju dobro tamo gdje jesu, da mogu imati siguran dom, dostojanstven život, redovitu plaću i jednake mogućnosti napredovanja. I nažalost uz sve resurse i uz svo nacionalno blago mi i dalje imamo trend iseljavanja što znači da ljudi jednostavno idu u potragu za boljim. Prvi je Klub zastupnika Centra i GLAS-a i govorit će gospođa Anka Mrak Taritaš.

Dakle, mi raspravljamo o izvješću. Izvješće je napravljeno korektno, napravljeno je dobro, zbir je svih podataka o promjenama koje su se desile u prostoru i svi smo nekako nezadovoljni jer smo očekivali da u odnosu na izvješće koje je bilo za 2008.-2012. da se vide nekakvi iskoraci, ali procesi koji se dešavaju u prostoru su dugotrajni. Ti procesi traju i dugo vremena i teško je i vidjeti nekakve iskorake. Ja nekako sam mišljenja da ako zaista želimo nešto napraviti, a sve je duboko, bojim se da i neko drugi koji će raspravljati ili neko od nas u slijedećem izvješću da će možda ponoviti iste rečenice, mislim da je dobro da je u istom ministarstvo i Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva i Ministarstvo državne imovine. Ali mi već godinama govorimo o tome da bi trebali znati što je državna imovina. Jedna stvar koju zaista treba voditi računa da se desi u skoro vrijeme, a to je da zaista imamo evidenciju državne imovine. Vi imate, možete imati bazu podataka, ali tu bazu podataka neko treba puniti. Ja sam apsolutno sigurna da se država ne treba razvijati i da ne treba koristiti u svom razvoju prostore koji nisu izgrađeni, da ne treba koristiti neke zelene prostore bez obzira da li su to unutar gradova ili su rubni, ali imamo sasvim dovoljno prostora starih industrija, napuštenih industrija, preskočenih dijelova grada, vojnih prostora. I ako želimo napraviti nekakav iskorak, ako želimo biti na određeni način prijatelji i ulagačima koji dolaze iz područja Hrvatske, ali i stranih, jedna od platformi koja bi zasigurno trebalo inzistirati je i inzistirati, a to je na platformi brownfield investicija da konačno neko ko želi negdje ulagat može otić tamo da vidi koji su to preskočeni dijelovi ili što je i što se tamo može događati i da bude siguran u nešto, a to da su mu imovinsko-pravni odnosi riješeni. I to bi bilo nešto što bi zaista se očekivalo da se osim baze podataka koju imamo da ta baza podataka bude i dobra i bude ažurna. Ono što bih ja htjela samo još u ovom preostalom vremenu htjela bi reći 3 stvari koje sam vidjela, a koje su definirane u ovom izvješću kao nešto što bi trebalo napraviti u budućnosti. O čemu zapravo govorim? Vi imate recimo prostor koji koristite 12 mjeseci godišnje, imate infrastrukturu koja je za to, infrastrukturu koju održavate, ali imate i turističke zone koje se nalaze uz more ili hoteli koji se ne koriste 12 mjeseci godišnje, koji se koriste jedan puno manji period, ali vi morate napraviti infrastrukturu, morate imati javnu rasvjetu u funkciji, morate imate i cestu koju održavate i to održavate svih 12 mjeseci godišnje, a koristite 2 mjeseca. I imate neke i dakle imate, ta, ta tema opterećenost prostora je nešto što bi se u budućnosti trebalo voditi računa. U kontekstu s tim vidim da se ponovo vratila tema sekundarnog stanovanja. E, to su dijelovi, naravno uvijek je to dijelovi uz obalu. Tamo negdje '70.-tih godina prošlog stoljeća u prostornim planovima su pogotovo dijelovi uz obalu zvali su se „prostori za vikend naselja“ Onda su u jednom drugom periodu se zaključilo da eto ta vikend naselja da to trebamo zvati drugačije, pa se je to definiralo kroz prostorne planove kao kuće, dakle ne sekundarno stanovanje, ne kuće za odmor, nego kao normalno, normalno stanovanje i vidim da se ponovo ta tema sekundarnog stanovanja postala aktualna. Tu postoji realna opasnost da vam bujaju tamo gdje je interes ponovno ona građevinska područja jer ljudi koji tamo žive će reć okej, ovdje su vikend naselja, to je sekundarno stanovanje i ja tu nemam mogućnost da razvijam, dakle primarno stanovanje za naselje. Tu ste jedan veliki zalogaj uzeli i vidjet ćemo kako ćete iz tog zalogaja izaći van [[Upadica: Fala]] Naravno da nemam više vremena, ali dobro. Diktatura kronometra.

Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, uvaženi kolegice i kolege. Ma, prijavio sam se završno u ime kluba da završim određene misli iz pojedinačne rasprave. No činjenica je da teško je podržati ovo izvješće. Prvo zato što i sami znate dakle izvještajno razdoblje se ne podudara poslovnički odnosno ono što su zakonski, zakonski okviri. A drugo, njegova struktura kao takva nije u skladu sa, sa pravilnicima odnosno propisima koji, koji govore o tom sadržaju.

Dakle, da udio građevinskih područja u RH iznosi 7,14% odnosno 403.758 hektara. U zaključnom dijelu međutim se ne propitujemo zašto je do toga došlo?

To je isto kao onaj dio kad sam govorio prije toga, pitanje problema komasacije, a možemo govoriti još i o još drugim stvarima. Ima još jedna stvar koja je po meni vrlo bitna, a to je analiza postojećeg stanja korištenja prostora se ne može temeljiti na planiranoj namjeri površina iz prostornih planova. Naime, prostorni planovi nisu pokazatelj postojećeg stanja, već planiranog stanja, pa slijedom toga, u Izvješću su prikazani podaci koji malo odudaraju od onog realnog, od onog stvarnog stanja u prostoru kojeg, o kojemu priča ovaj Izvještaj i u analizi, isto tako, navodi se problematika, npr. rješavanja imovinsko-pravnih poslova jer s time postoje, isto tako problem, ali isto nemamo zaključke niti prijedloge što učiniti da se takva situacija riješi, a ona jesu kočnica, bez daljnjega za investicije, bilo da je riječ o javnim investicijama, s time da ovdje možemo utvrditi javni interes, pa je onda, pa je onda malo lakše nego kada je riječ kod privatnog kapitala.

Evo, još jedna napomena u prilog tezi koju je rekao kolega Erik. Imamo u našem Izvješću tablicu u kojoj nam se prikazuje indeks razvijenosti naših lokalnih jedinica samouprave gdje vidimo da je bez promjena, ispod prosjeka bilo 2013. 303, bez promjene, iznad prosjeka 118 i 2013. ispod prosjeka je 2017. iznad prosjeka 134, i sad uzmimo primjer za jednu županiju gdje kaže da je to ispod prosjeka 21, iznad prosjeka 19 i ispod prosjeka 2013., a iznad prosjeka 2017., 15. Bilo bi sad prekrasno kad bismo imali podatke što se poduzimalo u tim lokalnim samouprava da bismo mogli u ostalim lokalnim samoupravama u kojima je indeks razvijenosti još uvijek ostao mali, poduzeti takve ili slične radnje. Takve ili slične aktivnosti, da im pomognemo sa nivoa države kroz razno razne aktivnosti, kroz razno razne fondove, da pomognemo i tim općinama, odnosno gradovima da i oni dođu na indeks razvijenosti veći od prosjeka, to bi bilo odlično, ali toga nema. I nemamo tih podataka, o tome sam govorio već ranije. Mi moramo iz izvještaja nešto naučiti, ako ništa ne naučimo, to izvješće nema smisla.

Što su radili krivo? Zbog čega su oni pali sa svojim indeksom razvijenosti i tu je još onaj podatak, odnosno problem koji smo spomenuli ranije, da smo sa nekim podacima stali 2017., nemamo te podatke za 2018. i 2019. g. i ne znamo što se dešava za te dvije godine iako je Izvješće zapravo od 2013.-2019. i onda se na kraju još, ispod toga, ispod te tablice i navodi da je zapravo teško utvrditi da li je stvarno došlo u tim lokalnim samoupravama do poboljšanja životnih uvjeta ili nije došlo zbog metodologije koja se upotrebljavala. Znači, nažalost evo, ono što smo tvrdili, to je točno.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče HS-a, zahvaljujem poštovane saborske zastupnice i saborski zastupnici na konstruktivnoj raspravi, prije svega. Više zastupnika ukazalo je na potrebu uređenja prostornih evidencija i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, na tome se intenzivno radi, a spomenuo je to i saborski zastupnik g. Bačić kad je objasnio da je u proceduri Vlade donošenje Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021.-2030. Samo bih htjela naglasiti, to je podmodel našeg informacijskog sustava prostornog uređenja i on je gotov i može se pogledati na našem sustavu, on se svakodnevno puni. Nadalje, treba reći da je prostorno uređenje, da prostorno uređenje mora pomiriti zahtjeve stanovništva i potrebe razvoja, ali istovremeno, zaštite prostora za buduće generacije. U tome se svi slažemo i kroz Izvješće smo to naglašavali. Većina zastupnika se izjasnila da je Izvješće iscrpno i cjelovito i ovom prilikom zahvaljujem izrađivaču, Zavodu za prostorni razvoj, na uloženom trudu u pripremi ovako opsežnog dokumenta. Nadalje, u raspravi je ukazano na daljnje izazove u smislu zaustavljanja nezakonite gradnje, saniranja posljedica nezakonite gradnje, očuvanja okoliša kroz prostorno-planske mjere, održivi turizam. Kao ministarstvo, naše ćemo aktivnosti i dalje usmjeravati prema poboljšanju stanja u prostoru sukladno preporukama iz Izvješća, a u tome je dobrodošla široka podrška svih resora, stručne i znanstvene te najšire javnosti bez koje rezultati nisu ostvarivi. Zahvaljujem. Poštovana, u ovom Izvještaju, dakle rekli ste i koje je iscrpno, kaže se, isto tako da su zapravo najveći problemi nasrtaji na zaštićene dijelove prirode i u pomorskom dobru. U Splitu imamo jedan problem, stalno postoji nekakva opasnost, da se, evo, konkretno na Marjanu štite, šire građevinska područja, u tijeku je izmjena Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije u kojoj se nastoji ukinuti obaveza izrade prostornog plana područja posebnih obilježja za Marjan. Evo kako predlažete da se zaštiti Marjan i da se spriječe nastojana da se građevinska područja prošire u Park šumi Marjan?

Poštovana državna tajnice.

Podaci su danas jako skupi, vi ih imate, imate ih na raspolaganju, dajte ih nama na raspolaganje da možemo lakše sa njima manipulirati, ne u negativnom smislu nego da ih možemo obrađivati, da ih možemo analizirati i da možemo predlagati u našim lokalnim sredinama promjene, izmjene, dopune raznoraznih naših programa, naših projekata da bismo bili uspješniji. Znači to nije kritika u smislu da vas hoćemo ocrniti nego u smislu da tražimo od vas pomoć da to bude sustavnije i da možemo sa tim podacima normalno gospodariti. Više puta ste to isticali i u raspravama, ja vam mogu samo reći da ovi podaci u izvješću o stanju prostora koji ste vi dobili na klupe su podaci koji su bili dostupni nama kao izrađivačima odnosno Zavodu za prostorni razvoj ovog izvješća. Znači sva javnopravna tijela, svi dokumenti iz županija, gradova, općina koje smo mi tražili koje smo dobili oni su ovdje ugrađeni. Oni podaci koji nedostaju, znači tih podataka nema, indeks razvijenosti zadnji podatak iz 2017. Zato što oni kasne, zato što oni ne postoje, barem nama nisu dostavljeni.

Vezala bi se u područje zdravstva tu je lijepo opisano kakav je sustav zdravstvenih ustanova u tih narečenih sedam godina. Pretpostavljam da radite izvješća onako redovno ne kampanjski i za sad ove naredne godine. Zanima me da li ste se vi sjeli sa Ministarstvom zdravstva, da li ste razgovarali o mreži zdravstvenih ustanova? Jasno nam je svima da su problemi sa demografijom, da je problem da mora biti zapravo dostupna javnozdravstvena zaštita, dakle da li ste išli sjesti i u smislu ovih reformi koje nas čekaju vezano uz zdravstvo koje zapravo svi iščekujemo i u smislu nekakvog nacionalnog konsenzusa i vezujem se i uz ovo što je kolega Pavić rekao, znači vi bi zapravo nama svima trebali dati sve podatke na uvid da onda možemo svaki sa svog područja dati nekakve korisne savjete. Dakle, ja dolazim iz Međimurja znam kakva je situacija u mom području vezano uz sustav zdravstvenih ustanova, neko bi vam mogao riječi s područja Splita, dakle ako je potreban konsenzus onda se svi skupa moramo sjesti. Ponovit ću, znači u ovom izvješću su podaci koji su propisani zakonom i pravilnikom.

Poštovana državna tajnice.

Ja mogu komentirat iz nadležnosti Ministarstva prostornog uređenja, a to je prije svega ono što za što smo mi nadležni, a to su prostorni planovi. Vi znate da jedinice lokalne i regionalne samouprave u svom samoupravnom djelokrugu imaju i poslove i zadatke prostornog planiranja. Mi smo donijeli strateški dokument prostornog razvoja koji je usmjeravajući za sve jedinice lokalne i regionalne samouprave kako će planirati svoj prostor.

Zakona o HNB-u. Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun i Vlada je dostavila mišljenje. Želi li predstavnik podnositelja guverner HNB-a Boris Vujčić dati dodatno obrazloženje?

Izvolite.

Poštovani g. potpredsjedniče Sabora, uvažene zastupnice i zastupnici, sve vas srdačno pozdravljam i u skladu sa zakonskom obvezom, ukratko ću predstaviti Polugodišnju informaciju o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike koja se odnosi na prvo polugodište 2020. godine. Cijelu prošlu godinu kao što znamo, presudno je obilježila pandemija bolesti COVID-19. Pandemija je uzrokovala globalnu krizu a za razliku od prethodnih financijskih ili gospodarskih kriza, ova je doista obuhvatila baš cijeli svijet. Iako nije imala ishodište u gospodarstvu, što je inače tipično za gospodarske krize u financijskom sektoru ili u realnom sektoru, ne postoji niti jedan ekonomski segment koji je ostao njome netaknut. Od cijena nafte i inflacije, dostupne potrošnje i opskrbnih lanaca, sve se preko noći promijenilo. Na gospodarsku krizu ovakvog intenziteta i karaktera, bilo je potrebno odgovoriti hitno i snažno. HNB je to i učinila pružajući izvanredno veliku potporu državi i gospodarstvu velikim paketom mjera. Podsjećam da smo se odlukom o zatvaranju ekonomije, tzv. lockdownu prošle godine u ovo vrijeme, našli u situaciji koja nije opisana niti u jednom udžbeniku. Ekonomija je gotovo stala. Sve ranije projekcije gospodarskih kretanja postale su bespredmetne a međunarodna financijska tržišta reagirala snažnim padom i visokom volatilnošću. Kao što sam tada rekao, situacija koja nije predviđena niti u kakvom priručniku, niti imamo iskustva s njom a najsličnija je u biti bila ratnoj situaciji. U takvim okolnostima potpune neizvjesnosti, mogli smo razviti sasvim nove metode praćenja tekućih ekonomskih kretanja i istodobno ih komunicirati kako tržištima, tako i javnosti. Da smo se oslanjali na uobičajene statističke pokazatelje i modele koji inače koristimo, to bi značilo da kasnimo za stvarnim gospodarskim kretanjima i nismo u stanju na vrijeme intervenirati. U to doba imali smo na financijskim tržištima dvije vrste pritisaka koje su međusobno vrlo komplicirani s jedne strane, imali smo pritisak na deviznom tržištu, snažan pritisak na deprecijaciju domaće valute a na druge strane, imali smo veliki pritisak na tržištu državnih obveznica. Znači, praktički likvidnosti na tržištu državnih obveznica je nedostajalo, ja se sjećam trenutaka kad bi ujutro gledali tržišta na Reutersu ili Bloombergu i ne samo da je nedostajala likvidnost na tržištima domaćih državnih obveznica, nego u nekim trenucima nismo imali kotacije ni za njemačke državne obveznice, znači jednostavno nije bilo kotacije, morali smo intervenirati na tržištu a bio je problem prodati njemačku, naj znači sigurniju državnu obveznicu. Znači vrlo teška situacija jer vi kad intervenirate na deviznom tržištu, a to smo morali raditi kako bi održali stabilnost tečaja, onda stvarate dodatnu likvidnost. Stvaranjem te dodatne likvidnosti, vi podgrijavate opet napad na domaću valutu. Znači, dodatne deprecijacijske pritiske. Znači dvije stvari koje morate raditi, jedna da stabilizirate devizno tržište a druga da stabilizirate tržište državnih obveznica su u principu međusobno nekonzistentni, jel, na jedan način povlačite kune, na drugi način kreirate kune a pokušavate u isto vrijeme stabilizirate jedno i drugo tržište i u toj situaciji pitanje je samo koliko dugo to može ići, koliko vi imate municije, koliko ste kredibilni da zaustavite takvu situaciju. Kako bi adresirali te probleme, od početka ožujka 2020., poduzeli smo niz mjera iz područja monetarne politike i to u tri smjera. Znači deviznim intervencijama kao što sam rekao smo očuvavali stabilnost tečaja, osiguravajući dovoljnu deviznu likvidnost zbog potražnje za devizama. Time smo spriječili u biti da pandemija bude okidač za realizaciju tečajnih rizika a time i velikih gubitaka kako u financijskom sustavu, tako i u gospodarstvu.

Napomenut ću samo da smo usprkos tome upravljanjem međunarodnim pričuvama u prvih 6 mj. 2020. ostvarili zaradu od 54 milijuna eura iako je u tih 6 mj. 60% državnih vrijednosnih papira nosilo negativan prinos. Znači ne ni nulu nego negativan prinos. Pritom su likvidnost i sigurnost kao osnovni ciljevi u upravljanju međunarodnim pričuvama i dalje bili zadržani. Na smirivanje tečaja početkom travnja, posebno povoljan utjecaj imao je sporazum koji smo postigli sa Europskom središnjom bankom o valutnom swapu. Taj je sporazum zaključen 15. travnja i time je Hrvatskoj na raspolaganje Europska središnja banka u zamjenu za kune, dala još 2 milijarde eura. Sporazum je dva puta produljen i prema trenutnom aranžmanu, traje do ožujka 2022. godine. Najava tog swap aranžmana a moram napomenuti da je to prvi puta da zemlja koja nije odnosno Središnja banka koja ne izdaje rezervnu valutu, znači nije jedna od glavnih igrača na međunarodnim financijskim tržištima a nije u tečajnom mehanizmu je dobila Swap aranžman. Prije toga zemlje nisu dobivale Swap aranžmane i druge centralne banke koje su tražile taj Swap aranžman su u principu dobile repo aranžmane. A repo aranžmani su puno manje korisni zato jer podrazumijevaju angažiranje opet devizne imovine zemlje i skraćuju deviznu poziciju zemlje. U trenutku kada je to objavljeno na Bloombergu ta vijest tržišta su odmah reagirala povoljno i pritisak na kunu je pao. To nam je otvorilo veći prostor za intervenciju na obvezničkom tržištu. Strukturnim i redovnim operacijama i smanjenjem obvezne pričuve sa 12 posto na 9 posto povećali smo kunsku likvidnost bankovnog sustava. Na taj način su kamatne stope u stresnoj situaciji zadržane na niskim razinama. Dapače, tijekom 2020. Unatoč ovako snažnoj krizi kamatne stope su nastavile padati i bile su niže nego 2019. godine. Napokon stabilnost tržišta državnih vrijednosnih papira gdje je volatilnost tog tržišta uzrokovala da je velik dio investitora u fondove u jednom trenutku odlučio povući svoje udjele u fondovima, izaći iz fondova i to je stvorilo velik pritisak na tržištu jer su se morali likvidirati državni vrijednosni papiri. To je prijetilo rastom kamatnih stopa na hrvatski dug i isto tako s druge strane je prijetilo time da fondovi u jednom trenutku moraj prestati isplaćivati udjele u fondovima. Kako je većina fondova u Hrvatskoj prodavana kroz banke na istim šalterima na kojima ljudi obavljaju svoje bankovne operacije to je prijetilo stvaranju nepovjerenja i u bankovni sustav jer bi vjerojatno ljudi teško razlučili razliku između nemogućnosti fondova da ih isplate i sigurnosti depozita u bankama. Zbog toga smo se odlučili na program kupovine državnih vrijednosnih papira kako bi stabilizirali to tržište naravno na sekundarnom tržištu koristeći u velikoj mjeri i činjenicu da je u Hrvatskoj razvijen drugi stup mirovinskoga sustava, kapitalizirane štednje koji se u tom trenutku pokazao vrlo korisnim. To je naravno bilo nužno kako bi država uopće mogla se razmjerno povoljno financirati na domaćem inozemnom tržištu i tako s jedne strane pomoći i gospodarstvu u očuvanju radnih mjesta. Prvenstveno zbog toga je smanjenje broja radnih mjesta bilo svega 50 000, a s druge strane za normalno funkcioniranje vitalnih javnih sustava ali bez financiranja ni to ne bi bilo moguće. Osim spomenutih mjera monetarne politike poduzeli smo i supervizorske mjere čijom smo upotrebom osigurali prostor za optimalno korištenje instrumenata monetarne politike. Privremeno dopustili smo bankama da se koriste zaštitnim slojem likvidnosti, tzv. liquidity coverage ratio ispod propisanog najmanjeg iznosa od 100% što je izravno podupiralo likvidnost gospodarstva i time dodatno olakšavalo uvjete financiranja, ali je doprinijelo i očuvanju stabilnosti tečaja kune prema euru i time u biti štitilo sve dužnike u eurima u Hrvatskoj.

Naime, kreditnim institucijama omogućili smo da do tada nerizične klijente, znači one koji su na kraju 2019. bili nerizični i nadalje tako tretiraju neovisno odgodama plaćanja ili novom financiranju za ublažavanje posljedica pandemije. Istodobno smo radi očuvanja solventnosti i likvidnosti kreditnim institucijama naložili da zadrže dobit ostvaren u 2019. I rasporede u kapital, te da prilagode isplate varijabilnih primitaka, raznih bonusa, nagrada i slično. Posljedično dobit banaka u prvoj polovici 2020. je smanjena, praktički prepolovljena zbog pada gotovo svih prihoda iz poslovanja kao i rasta troškova uzrokovanog povećanjem kreditnog rizika. Dodatno poduzeli smo niz izravnih mjera kojima smo nastojali građanima olakšati poslovanje kao što su ukidanje naknada za podizanje gotovine na bankomatima iz mreže drugih banaka, hitno izdavanje kartica za zaštićene račune, povećanje limita za beskontaktna plaćanja bez pina na 250 kuna i slično. Posebnu smo brigu posvetili zaštiti potrošača, te smo vezano uz moratorije na kredite potrošača odredili da novi uvjeti i rokovi otplate ne smiju narušiti postojeća prava potrošača, te da potrošači moraju biti pravodobno i jasno obaviješteni o svojim pravima. Naglasio bih posebno da su unatoč svim ovim intervencijama koje smo radili u prvoj polovici 2020. godine devizne pričuve se do danas vratile na predkriznu razinu, a ove godine će biti i znatno više nego što su bile krajem 2019., znači prije krize. S obzirom na poduzete monetarne i supervizorske mjere, te visoke rezerve kapitala u bankama nije bilo potrebe za poduzimanje mjera makro bonitetne politike za očuvanje financijske stabilnosti što nije bio slučaj u velikom broju drugih zemalja. Drugim riječima, unatoč izvanrednim okolnostima nije bilo potrebe da primijenimo sve mjere koje su nam bile na raspolaganju, jer smo razboritim izborom politika prethodnih godina učinili financijski sustav dovoljno otpornim da uspije izdržati šok ovakvih razmjera i intenziteta. Dodao bih još da kako smo mi u Hrvatskoj osim pandemije imali i potres u Zagrebu, a kasnije i pokupski potres koji je izvan okvira ove polugodišnje informacije, onda smo neke mjere, koje smo donijeli zbog pandemije proširili na građane i poduzeća pogođene potresom.

Ja moram reći da na proljeće kad je počela pandemija gotovo nitko nije vjerovao da ćemo to uspjeti napraviti, svi su rekli zaboravite 10. srpnja, to ćemo rješavati nakon pandemije, međutim upornošću mi smo uspjeli i tijekom pandemije napraviti završne korake prema ulasku u tečajni mehanizam, što je onda i realizirano početkom srpnja. Na kraju, HNB je također kao institucija interno bio pogođen pandemijom, morali smo organizirati specijalne režime rada kako bismo istodobno brinuli o zdravlju zaposlenika i osigurali kontinuitet ključnih funkcija koji ni u jednom trenutku ne smiju stati, poput naše riznice, upravljanja međunarodnim pričuvama, platnog prometa u zemlji i sličnoga ili opskrbe građana i gospodarstva sa gotovinom. Potres je teško oštetio zgrade i urede iz kojih radimo, naša druga zgrada je praktički dobrim dijelom izvan funkcije još uvijek, nadamo se da ćemo je do jeseni staviti u funkciju, što je uz pandemiju dodatno otežalo organizaciju posla. Kako je izgledalo gospodarsko stanje kroz brojke na kraju za prvo polugodište 2020. Očekivano, zabilježen je izniman pad realnog bruto domaćeg proizvoda, u prvom polugodištu čak za 7,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Osnovni razlozi su bili smanjenje osobne potrošnje, tijekom lock downa, investicija i ukupnog izvoza, a posebno izvoza usluga, odnosno turizma. Potrošnja države blago je porasla dok se osobna potrošnja smanjila za 6,8% na godišnjoj razini. Pad osobne potrošnje bio je rezultat smanjenja raspoloživog dohotka uslijed negativnih kretanja na tržištu rada. Povoljna kretanja na tržištu rada početkom 2020. zabilježena su do ožujka, međutim nakon toga, ova 4 mjeseca došlo je do snažnog pada tržišta. Na kraju prvog polugodišta smanjen je broj zaposlenih, osobito u djelatnosti pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane. Višegodišnji povoljan trend pada nezaposlenosti također se zaustavio, a rast plaća se znatno usporio. Sredinom 2020. godine prosječna nominalna bruto plaća bila je nešto viša u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, zbog snažnih mjera potpore očuvanja zaposlenosti u vidu isplata potpora poduzećima. Širenje pandemije je, naravno, utjecalo na smanjenje inflatornih pritisaka općenito, a osobito kod usluga povezanih s turizmom, zbog znatnog pada broja putnika i kod trajnih potrošnih dobara zbog smanjenja investicija. Inflacija potrošačkih cijena usporila se s 1,4% u prosincu 2019. na minus 0,2% u lipnju 2020. uglavnom zbog znatnog smanjenja cijene energije, poglavito naftnih derivata.

Pandemija je utjecala i na dinamiku u ekonomskim odnosima s inozemstvom, smanjen je višak na tekućem i kapitalnom računu platne bilance, znači višak kojeg imamo praktički od ulaska u Europsku uniju, prvenstveno naravno zbog značajnog smanjenja neto izvoza usluga, na što je osobito utjecao turizam. Završavaju ovaj presjek prvog polugodišta 2020. htio bih vas ponovno pozvati u HNB, na otvorenu razmjenu mišljenja saborskim Klubovima koji su došli u radni posjet HNB-u od prošlog izvještaja, to su tri Kluba do sada, zahvaljujem na prihvaćanju poziva, a ostale srdačno pozivam i nadam se da ćete se uskoro odazvati posjeti. Na kraju, želim vam svima dobro zdravlje, zahvaljujem se na vašoj pozornosti i sad ću rado odgovoriti na pitanja.

Nedavno je podignuta optužnica protiv vama poznatog Todorića i ostalih zbog štete od 18 milijardi kuna koja je nastala uslijed izdavanja nepokrivenih mjenica. Ključne uloge su igrale banke i njihove factoring kuće kao izvjesni Zdravko Marić, današnji ministar financija. Taj mega kriminal je trebao spriječiti HNB, ali nije. Da se to dogodilo u SAD-u, Njemačkoj ili Češkoj, zbog razmjera štete koju možemo nazvati epskom, vi biste svi bili u zatvoru, a ne dana su HNB-u ili Vladi, ali vi iz HNB-a nastavljate sa svojim nedjelovanjem, vi i sada kršite zakone, dopuštate bankama da putem lihvarskih agencija, B2 kapital i Eos matrix teroriziraju i pljačkaju hrvatske građane. Jeste li svjesni da kršite zakone i jeste li svjesni da ćete kad-tad za to odgovarati. Hvala vam lijepo na vašem pitanju, dakle, upravo suprotno od onog što ste rekli.

Pretpostavljam da znate, ako ne znate, ponovit ću i ovdje sam već pričao o tome, HNB je u tom razdoblju vršila kontinuirani nadzor banaka i ograničavala izloženost grupe Agrokor bankama upravo ukoliko bi došlo do problema sa grupacijom Agrokor da to ne povuče hrvatske banke, odnosno da se ne odrazi negativno na financijsku stabilnost i to smo uspješno napravili, na tome smo dobili u krajnjoj liniji i pohvale svih onih koji razumiju što se to događalo. Zahvaljujem. Poštovani guverneru, dakle hrvatsko selo je duboko zaduženo, prezaduženo i kronično mu nedostaje financijskih sredstava. Već duže vrijeme sugeriramo zajedno s poljoprivrednicima osnivanje Agrobanke, međutim, čini se da se svi tome opiru. Selu je potrebna Agrobanka jer su komercijalne banke često spremne davati kredite po prilično težim uvjetima, ali i visokim kamatama.

Da bi netko osnovao banku, mora imati vrlo jasan poslovni model koji je održiv, od kuda izvori financiranja, kakvi su troškovi i koliko se može zarađivati na strani aktive. Ako netko ima takav model, dapače, Agrobanka je dobrodošla, međutim, ako gledamo iskustvo drugih zemalja, vidimo da se poljoprivreda često financira uz pomoć razvojnih banaka, kakve su kod nas, recimo, tipa HBOR pa u suradnji sa komercijalnim bankama ili uz potporu direktnu države, u našem slučaju, u velikoj mjeri kroz financiranje iz EU kroz .../nerazumljivo/... policy fund. To su nekakvi sustavi koji su se u većini zemalja pokazali relativno efikasnima i koji, ja mislim nema razloga da i u Hrvatskoj ne funkcioniraju efikasno ako se dobro postavi. Poštovani guverneru, postavila bih vam pitanje o načinu izračuna inflacije i to u doba pandemijske krize obzirom da u doba krize mijenjaju se navike potrošača i ovaj Consumer price indeks koji se inače koristi, čija je, vjerujem anketa zadnji put kad se radila, čini mi se bila, 2017., dakle u doba krize mijenjaju se navike ljudi, više, ne znam, kupuju hranu i neke esencijalne stvari, ove nonessentials ne kupuju, dakle neke zemlje su pribjegle skupljanju podataka o cijenama online.

To je dobro pitanje, u pravu ste kad kažete da se tijekom ovakvih kriza vrlo, .../nerazumljivo/... ovo je stvarno, ovo se događa jedanput u 100 godina ili više ovakvih, vrsta krize gdje imamo lockdown, gdje mi sami zaustavljamo ekonomiju, mijenja i način ponašanja potrošača. Ako ne zbog toga što bi ga sami mijenjali, jednostavno zbog toga što ne mogu imati onaj ... [[Govornik se ne razumije.]] potrošnje kakav su imali prije i to definitivno imate opet pravo, utječe i na mjerenje inflacije. Međutim, standard je da koristimo onu inflaciju koju objavljuje Državni zavod za statistiku, no mi se bavimo gledanjem i drugih cijena, kao što znate HNB, recimo, posebno posvećuje pažnju kretnje cijena nekretnina, kako bi se moglo intervenirati makroprudencionalnim mjerama, ako je potrebno.

Poštovani guverneru. Nažalost kao što znamo, epidemija koronavirusa i lockdown doveli su do znatnog rasta deficita u budžetu. Očito je da će Hrvatska imati u nadolazećim godinama problem sa visokim javnim dugom.

Mi smo sad zabilježili visok rast javnog duga kao u krajnjoj liniji većina drugih zemalja tijekom epidemije i sada po našim prognozama bi opet taj javni dug sa razine na kojoj je bio negdje blizu vrhu vrhunca prije znači početka pada javnoga duga se ponovo trebao u idućih 5, 6 godina smanjivati postupno, brže nego što to zahtijeva ... [[Govornik se ne razumije.]] stabilnosti i rastu odnosno on zahtijeva da on smanjuje za dvadesetinu razliku između 60% i sadašnje razine. Mi za iduće 3 godine prema našim prognozama vidimo da će se javni dug smanjivati za više od te jedne dvadesetine, što je dobro jer ćemo opet otvarati postupno fiskalni prostor koji možemo trebati u drugoj krizi. Nova kriza će opet doći, ne znamo kada i kakva, ali trebat ćemo taj fiskalni prostor i zbog toga je ključno da ga otvorimo tijekom idućih nekoliko godina, a HNB će nastavkom ekspanzivne monetarne politike [[Upadica: Hvala.]] za sada zbog relativno benignije [[Upadica: Hvala.]] to podržavati. g. Lalovac. Poštovani guverneru. Vidim da u Izvješću piše stanje moratorija 32,4 milijarde kuna pa molim vas, zadnje podatke, možda sa 31.3. koje je stanje moratorija, ovaj, za kredite i da ga vidimo koliko je građana, koliko u tome su iznosi građana, koliko je zapravo iznos prema poduzećima i vaša nekakva procjena stanja MPL-a na te moratorije jer to je ono što zapravo možda još u bilancama vidimo da još sa stanjem 30.6. se ne iskaziva.

Za sada su se oni materijalizirali .../nerazumljivo/... nisu se materijalizirali u porastu MPL-a, neprihodujućih kredita onako zabilježene, upravo zbog ovih supervizorskih mjera o kojima sam govorio, koje su još uvijek na snazi. Znači banke još uvijek nisu te kredite koji se u biti ne vraćaju, na kojima je moratorij, klasificirale kao MPL-ove, međutim ono što možemo vidjeti da tzv. stage two, krediti koji su u fazi 2, znači koji se neuredno vraćaju su snažno porasli. Vi ako zbrojite broj MPL-ova, znači oni koji su fazi 3, koji se ne vraćaju i oni koji su suspektni, faza 2, to vam je praktično sada otprilike 1/3 ukupnih kredita u gospodarstvu.

Poštovani g. Vujčić, naravno da smo zabrinuti za dug koji je veći nego što je to bio krajem 2019. g. međutim svjesni smo toga da je država morala iznaći načina kako financirati sve troškove koji su bili očekivani ili neočekivani u ovom razdoblju. Međutim ipak je Hrvatska zadržala investicijski rejting, dakle to je ono što itekako značajno je dovelo do toga da su i kamatne stope bile vrlo niske kod tih zaduživanja. Evo pa malo još pojasnite da javnost o tome čuje što to znači. Da, svakako, vrlo je važno da je investicijski rejting zadržan, on je posljedica toga da smo upravo imali taj fiskalni prostor. Znači, javni dug je prije početka krize padao kontinuirano i onda smo imali taj fiskalni prostor da on može porasti a da ne pređe recimo 150% BDP-a kao u nekim drugim zemljama koje imaju probleme sa investicijskim rejtingom. Drugo je bilo značajno mogućnost da smo pokazali da i centralna banke ovakve zemlje male, otvorene zemlje koja nije dio euro sustava, može raditi kupovinu vrijednosnih papira i zadržati stabilnost na tržištu, čemu je kao što ste rekli, pridonio taj swap aranžman sa Europskom središnjom bankom a treba biti svjestan da je taj swap aranžman sa Europskom središnjom bankom u biti u značajnoj mjeri, posljedica našeg puta prema euru. Mi smo ga kao što je ponovno napominjem, dobili kao prva zemlja izvan tečajnog mehanizma a da to nije bio repo koji nam ne bi toliko pomogao. Tako da u ovom trenutku investicijske agencije, [[Upadica Radin: Hvala, vrijeme.]] rejting agencije isto ocjenjuju da daljnji koraci prema euru bi mogli dići investicijski rejting za otprilike za 2 ... [[Govornik se ne razumije.]] 2 stupnja.

Otvaram raspravu najprije po klubovima, prva je gđa. Ružica Vukovac ispred Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani predstavnici HNB-a, kolegice i kolege zastupnici. Dakle, globalna ekonomija i euro područje bili su u prvom polugodištu 2020. pogođeni pandemijom korona virusa pa se i hrvatsko gospodarstvo suočilo s dotad nezamislivim izazovima. Dugoročni ekonomski utjecaj pandemije tek se naziru a inflacija je globalno dodatno oslabjela zbog pada potražnje i velike neizvjesnosti. Ovom rečenicom započinje uvodni dio prezentirane nam Polugodišnje informacije o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike u prvom polugodištu 2020. godine. Ako ništa drugo, izvjestitelju moramo priznati kako je predočeni dokument stručno sačinjen uz predočenje velikog broja podataka koji zorno prikazuju stanje u vrijeme pandemije. No nešto ipak nedostaje. S jedne strane mnogi javni akteri i predstavnici udruga, poljoprivrednih proizvođača pa i pojedinci godinama su upozoravali mjerodavne na izuzetno tešku situaciju na hrvatskom selu. Upozoravali su izostanak jasne podrške proizvodnji hrane, proizvodnji sirovine koja bi trebala biti okosnica opstanka prerađivačke industrije. Upozoravali smo na pogodovanje velikim sustavima koja se na primjeru afere Agrokora pokazalo izuzetno rizičnim i potencijalno štetnim za gospodarstvo. Slažem se s djelom ovog dokumenta koji govori o padu prihoda, padu broja nezaposlenih odnosno padu broja zaposlenih, smanjenju izvoza, smanjenju i priljevu sredstava u proračun, otežanom funkcioniranju gospodarstva. No jesmo li si morali sve ove godine dozvoljavati procese koji su nas učinili toliko ranjivima? Kao posljedice pandemije i mjera uvedenih za njezino suzbijanje, realni BDP Hrvatske snižen je za 7,8 u prvoj polovini 2020. g. u odnosu na isto razdoblje lani. Najviše smo zbog smanjenja osobne potrošnje, investicija i ukupnog izvoza, posebno izvoza usluga, dakle govorimo o turizmu, dok je potrošnja države ipak porasla. Osobna potrošnja smanjila se za 6,8% na godišnjoj razini pri čemu pad održava smanjenje raspoloživih dohotka zbog negativnih kretanja na tržištu rada, pada potrošnje usluga čije je oružanje bilo ograničeno epidemiološkim mjerama ali i manje sklonosti građana potrošnji zbog mjere fizičkog udaljavanja i izbjegavanja rizika zaraze te znatnog pogoršavanje potrošačkog optimizma. Broj zaposlenih u lipnju 2020. bio je 3,3% manji nego prije godinu dana, ponajprije zbog smanjenja broja zaposlenih u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane. Stopa nezaposlenosti mjerena kao udio registriranih nezaposlenih osoba u ukupnoj radnoj snazi u lipnju 2020. g. iznosila je 10, Fiskalne mjere, primjerice subvencije poduzećima ublažile su pad zaposlenosti i rast nezaposlenosti. Također rast plaća znatno se usporio. No što kaže izvjestitelj o situaciji na selu?

Mnogi nisu dobili nikakvu pomoć, a kada govorimo o proizvođačima mlijeka, dakle o sektoru koji je najugroženiji i to niz godina, a proizvodi najvažnije prehrambene artikle, meso i mlijeko njima smo pomogli sa 70 kuna po grlu stoke u proizvodnji mlijeka i to maksimalno za 20 krava. Selo je duboko prezaduženo bez pandemije. Naši poljoprivrednici svake godine sve su siromašniji da bi odradili sjetvu, moraju se zaduživati u banci ili kod otkupljivača. Je li vam poznato po kojim kamatama se poljoprivrednici doista zadužuju kod otkupljivača? Znate li da se radi o kamatama od 2% mjesečno? Odmah nakon žetve poljoprivrednici svoj usjev predaju otkupljivaču koji im dodatno zaračuna fiktivni trošak otkupa žitarica za kojeg nitko još uvijek ne zna što on točno predstavlja. Još jednom podsjećam, skladišne kapacitete država je u privatizaciji prodala, nekim za 1 kunu i time osakatila naše poljoprivrednike. Je li izvjestitelj upoznat s činjenicom da su poljoprivrednici u obvezi otkupljivaču svojih proizvoda omogućiti i pravo na uknjižbu hipoteke na svoje nekretnine. Oni koji to ne učine neće biti financirani kroz ugovore o financiranju sjetve. Mehanizam za oporavak i otpornost je najizdašniji dio privremenog instrumenta oporavka, tzv. sljedeće generacije Europske unije, kojeg je Europska komisija predstavila 27. svibnja 2020. godine, kao odgovor na globalnu krizu izazvanu pandemijom Covid 19. Osnovna intencija novog dugoročnog proračuna je osigurati mehanizme fleksibilnosti, kako bi se zajamčila sposobnost rješavanja nepredviđenih potreba. Takav proračun trebao odgovarati ne samo današnjoj stvarnosti, već i sutrašnjim neizvjesnostima. Ukupna prihvaćena vrijednost proračuna instrumenta Next generation EU je 750 milijardi eura, od ukupna 49,1 milijarde kuna iz mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za poljoprivredu je planirano ukupno 988 milijuna kuna unutar komponente Gospodarstvo, podkomponente Unaprjeđenje korištenja prirodnih resursa i jačanje lanca opskrbe hranom. Taj iznos čini ukupnih 2% sredstava planiranih Nacionalnim planom oporavka i otpornosti. Najveća stavka u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti je podkomponenta Uspostava mreže, logističke infrastrukture za jačanje proizvodno tržišnog lanca u sektoru voća i povrća.

610 milijuna kuna predviđeno je za izgradnju i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrćem, a samo 6 milijuna kuna za jačanje položaja i prepoznatljivost proizvođača u lancu opskrbe hranom. Postavlja se pitanje da li Hrvatska uz postojeće kapacitete ima uopće potrebe za tolikim dodatnim kapacitetima i tko će upravljati logističko-distributivnim centrima? Stupanj udruživanja proizvođača kod nas je na vrlo niskoj razini, a ukoliko to budu javne ustanove, bit će problematična kvaliteta upravljanja takvim sustavima. Udio voća i povrća u output-u poljoprivredne proizvodnje se posljednjih desetak godina kreće između 5,2-9,2% Nesumnjivo je da Hrvatska treba moderne logističko-distributivne centre pod kontrolom samih proizvođača koji će njima znati kvalitetno upravljati, međutim, osnovna pretpostavka za to je udruživanje koje se mora podići na daleko višu razinu od trenutačne. Stoga je mudrije bilo povećati izdvajanje za jačanje položaja i prepoznatljivosti proizvođača u lancu opskrbe hranom. Dodatno bi trebalo preispitati koliko i kakvih logističko-distributivnih centara nam je potrebno, što u prijedlogu Plana oporavka nije vidljivo, a da budu dugoročno održivi i rentabilni. Zaključak je da je u postupku izrade plana trebalo ipak uključivati i druge ključne čimbenike iako se radi znači o bespovratnim sredstvima koja će poljoprivredi biti stavljeno na raspolaganje, mišljenja sam da je bilo potrebno uključiti i ostale sektore koji se susreću sa strukturnim problemima i nesređenim tržištem, dakle prvenstveno mislim na proizvodnju mlijeka i mesa. I za kraj pitanje, pa nije li postotak dodijeljen poljoprivredi mogao biti malo veći, s obzirom na značaj poljoprivrede i proizvodnje zdrave i lokalne hrane koja nam je toliko potrebna, posebno u ovo vrijeme krize? Time smo dodatno mogli pokazati našu spremnost u ostvarivanju zelene tranzicije, socijalne i teritorijalne kohezije, zdravlja, te gospodarske, financijske i institucionalne otpornosti. Dakle, mogli smo pomoći u jačanju ciljeva, za koje se i izvjestitelj u predočenoj polugodišnjoj informaciji o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike zalaže.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovani guverneru sa suradnicima. Pred nama je danas Polugodišnja informacija za prvih 6 mjeseci 2020. godine i to je možda jedan uvodno da, možda ovdje mi kao zastupnici o tome razmislimo, jer danas smo zapravo završili već i prvi kvartal 2021. godine, a informacije su danas puno brže se obrađuju, puno brže su, dolaze do javnosti, da možda razmislimo na koji način da budemo aktualni, i da ne dovodimo ovdje u poziciju guvernera da govori o podacima za prvih 6 mjeseci 2020. godine, a zapravo danas već baratamo sa informacijama za prvi kvartal 2021. oni kojim možemo, tako da budemo, kada govorimo o nekim raspravama da možemo dati i hrvatskim građanima neku jasniju sliku, a svakako i rasprava da, da može utjecati i vlada na svojim instrumentima, da može utjecati na aktualne probleme, jel. Ja sam guvernera, guverner je uvodno govorio o, o politikama HNB-a koje ja osobno smatram da su bile okej, da su bile, da su bile pravodobne, da su bile pravodobne, da su smirile tržište, što je najbitnije, kolko god mi mislimo da je to jednostavno, svjedoci smo i prošlosti, bujne naše prošlosti gdje smo vidjeli da nije baš tako jednostavno kad krene panika, kad krene rasprodaja, kad krene jednostavno strah, da to nije lako stabilizirat, kolko god mislite da imate neke instrumente i mislite evo to neko sa strane može. Psihologija građana je nešto na što ne možete predvidjeti u kojem smjeru ići. Ali ovdje govorimo i ekonomija i psihologija, ništa drugo, u kojem smjeru građani očekuju i vide određene probleme. Znači naša percepcija šta mi očekujemo i onda možete imati kakve god oćete mjere, ali ako psihologija građana je takva teško možete ispravljati te određene mjere, jel, da one daju određeni učinak. Tako da vjerujem da nije bilo lagano i ovaj guverner je rekao i o nekim monetarnim mjerama i supervizijskim mjerama koje su utjecale i stabilizirale i tržište obveznica, što je jako bitno i za Ministarstvo financija da je moglo isfinancirati sve ove, sve ove rashode koji su se zapravo i dogodili i u konačnici sve ove mjere da bi, da bi se ta panika kada se u prvi dio stabilizira onda već se zapravo u jedno vrijeme, ona se ispuše, ta u tom dijelu se ispuše i onda građani drugačije već nakon 3-4 mjeseca i drugačije vide nekakve, nekakve perspektive, jel. Ono što je zapravo u mojoj toj raspravi ću probat se tome dotaknuti, to su dvije mjere, a to je ono što je zapravo i guverner govorio o ovim moratorijima o 32 milijarde kuna u ovome, u ovome prvom kvartalu i to je ono što su naša očekivanja, jel. Što su očekivanja HNB-a, što su očekivanja poduzetnika, šta su očekivanja građana kad ovaj covid zapravo se otpuste ove mjere, kad završe moratoriji, koja je to brzina kojom će se moći ovaj kada napokon krene mjesec za mjesec, kada građani počnu plaćati svoje rate, kada se odblokiraju zapravo cjelokupni sustavi, to su ona očekivanja građana i zato sam i pitao kakva će već biti očekivanja HNB-a za loše MPL-ove odnosno neprihodujuće kredite jel prema ovom izvješću ispada zapravo je zamrznuta slika, 5% MPL-ovi su, još čak ispada da su poduzeća, još, još MPL-ovi se smanjuju kod poduzeća u ovome izvješću. Međutim, kakva su očekivanja ne samo u ovoj godini nego i u slijedećoj godini, nekakve projekcije, što je vrlo teško, a to je ono što zapravo moramo u budućnosti baratati, al to je ono dal će se ti MPL-ovi odnosno pogotovo od tih građana, a nažalost imamo takva iskustva, hoće li se ponovo naći na tržištu duga. Zato što su banke u zadnjih 5.g., guverner zna, prodale su dio potraživanja, preko 30 milijardi kuna su se riješili svojih, svojih potraživanja i svojih bilanci, našlo se na tržištu duga koji su otkupili te vrijednosti po 10 ili 15 ili 20% kolko je i oni zapravo je nastalo tržište duga i oni građani koji su bili blokirani su sad jednom iz bilanci banaka našli na tržištu duga u drugim nekim bilancama, više nego u bilancama banaka, i zato je ono moje pitanje koliko će se ova nova covid kriza kolko bi se to moglo ponovo prenijeti i preliti na tržište duga građana, jel. U tom kontekstu je zapravo i bilo moje nekakvo pitanje jel vlada mora ponovo ovako ili onako će se suočit s tim problemom, jel, vlada će morat reagirat kako regulirat to tržište duga, hoće li uvest nekakvo novo zakonsko rješenje itd. itd.

To se vidi iz svih, iz svih zapravo brojeva HNB-a i vrlo jednostavno se i plastično realizira kad pogledate da je stanje na računu HNB-a gdje banke drže preko 65 milijardi kuna koje nisu, koje je HNB oslobodio u razno raznim operacijama, a nisu se našle na tržištu, na tržištu gdje su potrebni poduzetnicima ili građanima. Znači 60 milijardi kuna je generirano da se, o tome da se nađe u gospodarstvu. Kako je porasla averzija prema riziku banke će zapravo sada taj novac koji je oslobođen vrlo teško odnosno na kapaljku pružaju i poduzećima i građanima. Jedino ono što raste raste tržište nekretnina i kroz ovaj dio eksplozivne monetarne politike nažalost, ja ne kažem da je to dio eksplozivne, jedan dio je imao i utjecaj vlade kroz ove stambene mjere, snažno raste tržište nekretnina. Doduše, to je imao utjecaj i potres jel građani iz centra grada odlaze na rubne dijelove grada i snažno se, snažno se diže cijena nekretnina na rubnim dijelovima, pogotovo u Zagrebu.

To je 99% BDP-a. E sad je moje pitanje, kada se novac, zašto još nema u tom nekom dijelu inflacija, a tu su bolji stručnjaci od mene, ili još nema toga obrtaja, brzine obrtaja novca, jel, jednostavno se još svi boje, nema potrošnje, nema … [[Govornik se ne razumije]] Sada je moje pitanje, kada se to sve otkoči, jel, kada se to sve otkoči, kao što vidimo u Londonu i u Izraelu kada se to otkoči jel, da li će za 2-3.g. ovaj dio M-4 koji je stvarno došao na jednu ozbiljnu razinu od 100%, ja nisam kažem u tom stručnjak, da li postoji utjecaj na, da će doći do porasta inflacije, jel, jel to je, to je jedan dio koji HNB je gurao prema gospodarstvu da se oporavi i pogotovo u ovim uvjetima koji je.

Jer kao što je rekao guverner uvodno kada je branio u tom dijelu tečaj kune s druge strane ga je upravo sa tom likvidnošću ponovo ga je išao, znači išlo je prema devalvaciji ponovo. Znači, tako da je u tom kontekstu da se pogleda i taj dio šta nas gleda za godinu ili dvije. Država je prošle godine imala 27 milijardi minusa. Međutim, ono što je ova kriza napravila, da su depoziti građana razli 27 milijardi. Aktiva banaka je došla negdje do 440 milijardi čini mi se aktiva banaka prvenstveno zbog određenog rasta depozita. I zamislite apsurda, 27 milijardi i 12 milijardi su rasli depoziti građana, a 12 milijardi depoziti poduzeća u doba krize. Jedan dio ide zbog toga što su ljudi povukli jedan dio novaca iz investicijskih fondova. Čini mi se negdje oko 8 do 9 milijardi između drugog i trećeg mjeseca iz investicijskih fondova sa negdje 23 milijarde, negdje 16 milijardi su povukli jednostavno taj novac se jednostavno povukao i negdje oko tri milijarde se povuklo iz mirovinskih fondova. Znači 11 milijardi kuna se jednostavno isisalo iz tih fondova, jedan dio je nađen, našao se i u strukturi vjerojatno depozita banaka. Međutim i ovo što se sad ponovno pokazuje zbog vrlo niskih troškova promijenila se potpuno struktura, da više ljudi drže na transakcijskim računima nego u depozitima. To isto nisu nekakve aktivnosti koje vam olakšavaju uvođenje nekakvih dugoročnih politika. Znači, monetarna politika je napravila jedan dio što je trebala međutim sada je na redu i u realnom sektoru kako to obraniti.

Dakle, pred nama je polugodišnja informacija o prvom polugodištu, o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike za 2020. godinu. Već smo odmakli u 2021. i ono što znamo da ćemo prve informacije o kvartalu 2021. imati već negdje 28. svibnja tako da ćemo vrlo brzo zapravo utvrditi koliko je ova pandemija i potres i sve ostalo utjecalo na naš BDP i inače na cijelo stanje u privredi. Dugoročno kad se pogledaju ovi utjecaji pandemije ona je utjecala i na našu ekonomiju, a i na globalnu ekonomiju i ono što još uvijek ne možemo dugoročno sagledati što će se sve događati u budućnosti zapravo je ovaj proizvod neizvjesnosti koji nas čeka. Kao što je opće poznato u euro području pad je gospodarske aktivnosti bio negdje 3,2% u prvom tromjesečju, a u drugom tromjesečju preko 14, odnosno 14,7% U SAD-u je to bilo u drugom tromjesečju negdje oko 9%, dok je na primjer Kina kao izvorište pandemije imala u prvom tromjesečju određeni pad, međutim već u drugom je imala oporavak.

Razlog tome je prvenstveno pad i smanjenje osobne potrošnje investicija, a i ukupnog izvoza s obzirom da nismo imali, odnosno sam turizam koji je izvozna kategorija imao je zapravo učinak od 50% Značajno u tom segmentu je pala osobna potrošnja negdje 6,8% Kada govorimo o tržištu rada vrlo je važno i ono što smo svi primijetili da je to tržište rada vrlo brzo reagiralo i do ožujka je bilo pokazano zapravo trend povećanja nezaposlenosti. Međutim, ono je zaustavljeno upravo iz razloga što su se već tada mjere koje je poduzela Vlada bile vrlo aktivne i proaktivne, gdje se taj pad nezaposlenosti zaustavio upravo mjerama pomoći za nezaposlene, odnosno zaposlene i na taj način je taj pad znatno smanjen. Pa evo i ono što sam i danas govorila kad pogledate stupanj zaposlenosti sada nakon godinu dana ove pandemije i potresa zapravo imamo čak i povećanje zaposlenosti i zadržavanje, odnosno smanjenje nezaposlenosti. Kada promatramo nominalnu plaću ona je u 2020. prosječna nominalna bruto plaća bila je nešto veća u lipnju 2020. nego u lipnju 2019., a to je indirektno i utjecaj ovih potpora poduzećima dok je godišnja stopa inflacije sa 1,4 u prosincu 2019. bila u 2020. kao što je već spomenuto negativna 0,2% Utjecaj je to prvenstveno i smanjivanje cijena sirove nafte koja je bila preko 40% niža u odnosu na 2019. Sve središnje banke zemalja s razvijenim financijskim tržištima brzo su reagirale upravo na ove kontrakcije gospodarske aktivnosti i to kao što kaže izvješće, donošenjem nekonvencionalnih mjera i snižavanjem ključnih kamatnih stopa. Isto tako i naša HNB intervenirala je na deviznom tržištu gdje je otkupljivala državne obveznice na sekundarnom tržištu, a isto tako i provodila strukturne i redovite operacije. Ono što je zanimljivo upravo da je HNB uspjela zaključiti ugovor sa Europskom središnjom bankom o razmjeni kune za eure u vrijednosti od 2 milijarde eura, a kada znamo da je HNB zapravo plasirala još dodatno 2,7 milijardi eura krajem ožujka i početkom travnja, tada je ta aktivna monetarna politika zapravo spriječila itekako slabljenje kune i osiguralo dodatnu deviznu likvidnost. Možemo govoriti o tome da li je sve napravljeno kako treba, ja mislim osobno da jeste, a to pokazuju svi parametri. I na kraju kada gledamo i projekcije koje HNB kao nezavisna institucija radi za buduće razdoblje onda su projekcije za 2021.o rastu BDP-a koje predviđate sa 5,9% je itekako nešto što nas mora na jedan način podstaknuti da vjerujemo u zaista kvalitetnu i dobru monetarnu politiku, ali isto tako i fiskalnu gdje se i Vlada u pravo vrijeme je napravila sve korake kako bi smanjila pritiske, kako bi zadržala sigurnost i održala zaposlenost i na taj način zapravo umanjila sve ovo što je i kolega Lalovac govorio da dakle tu neizvjesnost i sve one negativne efekte koje može izazvati jedna masovna histerija ukoliko se ta neizvjesnost bude produbljivala. Isto tako zahvaljujući mjerama monetarne politike zadržani su razmjerno povoljni uvjeti financiranja domaćih sektora, tako da su kamatne stope na dugoročne kredite nefinancijskim poduzećima porasle za nekih 80 baznih poena, ali su isto tako porasle i kamatne stope na ponovno ugovorene kredite što nije neuobičajeno, dok su se one kamatne stope za prvi put ugovorene kredite smanjile. Kreditne institucije su tijekom prve polovice 2020.povećale plasmane nefinancijskim poduzećima za 3,7 milijardi kuna i to je doseglo negdje 4,1%, dok je kod stanovništva usporen taj rast plasmana, pogotovo ovih gotovinskih nenamjenskih kredita. Međutim, stambeni krediti su porasli preko 7% u odnosu na 2019.g. Možemo još spomenuti da je na kraju prvog polugodišta međunarodne pričuve HNB-a su bile niže za 6,7% u odnosu na 2019. i čak su u istom razdoblju neto pričuve su smanjene za 5,4% Prelazimo na pojedinačne rasprave, prva je gospođa Karolina Vidović Krišto.

Kada bi HS bio autentični iskreni predstavnik hrvatskih građana onda bismo nakon rasprave o ovoj točci donijeli odluku o trenutno razrješenju guvernera HNB-a i imenovanju privremenog guvernera koji bi imao zadaću napraviti inventuru stvarnog stanja u instituciji koja nosi ime HNB jer narodne banke kao što i sam naziv kaže, rade za narod. HNB pak radi za banke, a ne za hrvatski narod. U ovom suhoparnom tekstu kojeg vi iz HNB-a nazivate izvješćem nema informacija da ste dobili upozorenje iz Europske središnje banke da je UniCredit tj. Zagrebačka banka bila upetljana u pranje novca i to u velikom stilu. Ono što znamo jest da je predsjednik Uprave Zagrebačke banke Miljenko Živaljić neočekivano i iznenadno početkom 2020.podnio neopozivu ostavku. A zašto je podnio ostavku? Poslovično uobičajeno hrvatska je javnost ostala uskraćena za svoje pravo na informaciju jer zašto bi Hrvati imali ono što imaju Nijemci. Primjerice u Njemačkoj je prije 3 godine bila čuvena scena ispred sjedišta Deutsche banke u Frankfurtu i jedno jutro je osvanulo preko 100-tinu policajaca u pancirnim vestama, naoružani s dugim cijevima te su blokirali centralu ove najveće njemačke i jedne od najvećih poslovnih banaka u svijetu. Ta opsada je trajala satima, nitko nije mogao iz objekta izaći, a to je sve učinjeno zbog osiguranja dokaza jer je banka kršila njemačke zakone i štetila njemački proračun. Nijemac ima pravo na svoju narodnu banku koja nadzire poslove banke na zakonitost poslovanja, ali Hrvat nema. Zato Nijemac plaća stambeni kredit za 1,5 do 2%, zato mu je potrošački kredit 3%, a Hrvati plaćaju dvostruko više. Stvar je vrlo jednostavna, zakonitost i red znače tržišnu sigurnost. I to je u interesu velike većine građana. Kršenje zakona pak i korupcija koja je moguća isključivo uz asistenciju državnih tijela ili institucija kao u ovom slučaju HNB-a to je od koristi isključivo uskoj šačici moćnika, a protivno interesima ogromne većine hrvatskih građana. Kako vi iz HNB-a možete dopustiti da poslovne banke sustavno krše Europsku uredbu o zaštiti podataka, bankarsku tajnu te sudjeluju u lihvarskim rabotama protiv vlastitih klijenata? Osobno sam vam pisala da Addiko banka daje podatke bez suglasnosti klijenta Agenciji za naplatu potraživanja koja mafijaškim načinom prijeti obiteljima te ih telefonski uznemirava. Pa mi smo članica EU, a ne nekakav divlji zapad. HNB je bio dužan podnijeti kaznenu prijavu protiv odgovornih u Addiko banci te upravi banke oduzeti odobrenje za rad. HNB je dužan skrbiti da financijske institucije rade zakonito. U Zakonu o HNB-u jasno je opisana vaša nadležnost, ako nekakva tvrtka daje usluge iz područja financija onda se ona ne mora krstiti imenom banka već ona automatski spada ili pod nadzor HNB-a ili HANFE. Vaše i tvrdnje HANFE da niste nadležni za poslovanje B2 Kapitala ili Eos Matrixa koji otkupljuju od banaka kredite bez suglasnosti korisnika, a što je eksplicitno u suprotnosti s Europskom uredbom o zaštiti podataka, netočne su. Uz to skandalozni hrvatski sudovi prihvaćaju tužbe na temelju ugovora o tzv. cesiji, ali cesija postoji samo ako su tri strane nešto dogovorile te potpisale. Ovdje se klijente ništa ne pita, a znamo i zašto. Banke prodaju svoje potraživanje za 20%, a od klijenata se traži 100 i više posto duga te im se zaračunavaju još i kamate. Kako su svjesni da je riječ o kaznenom djelu lihvarstva sudovi uopće ne traže legitimaciju tih agencija već prihvaćaju ugovore o cesiji u kojima nisu navedeni iznosi ili pak ugovore u kojima su iznosi zacrnjeni. Ovdje je malo reći da se zakoni od strane sudova i HNB-a krše. Vi otvoreno ne primjenjujete zakone, zlonamjerno i netočno ih interpretirate samo kako biste pogodovali šačici moćnica istih banaka i lihvarskih agencija te njihovim političkim zaštitnicima. Pitam vas ljudski, možete li spavati sa sviješću da obiteljima s 2, 3 ili 5-tero djece uzimate krov nad glavom, pri tom kršite njihova građanska i ljudska prava, a oni vas kroz svoju sirotinju financiraju vas koji ste zaduženi zaštiti ih. Za svoje protuzakonito djelovanje ćete kad-tad odgovarati i vi to znate. I mi Hrvati ćemo se izboriti za vladavinu prava kao što smo se do sada znali izboriti protiv i puno opasnijih protivnika nego što je ova sadašnja korumpirana vlast. Kolegice Krišto nas dvoje mislim da u mnogim pitanjima možemo imati drastično različite stavove, da se diplomatski izrazim, ali u ovoj ste raspravi postavili neka važna pitanja na koja smatram i nadam se da će i guverner u možda završnom svom govoru da će nešto o njima reći. A to je prije svega o poslovanju tzv. agencija za otkup dugova. Dakle, sve više se javljaju građanke i građani i čak dobivamo informacije da postotak otkupa duga nije 20% nego da je puno, puno manji, a od građana se očekuje kao što ste i sami rekli puno, puno veći iznos otplate i gura ih se konstantno u dug iz kojega se zapravo ne mogu izvući. Hvala vam kolega Glavaševiću. Točno je to što ste rekli i guverner Vujčić je upoznat s time. Zato što sam ga osobno s tim upoznala, ali ova agonija se nastavlja. Ja jedino što mogu učiniti jest sa ove govornice, ovog visokog doma pozvati građane RH da se itekako ne daju obeshrabriti nego da idu ka tužbama i prema HNB-u, ali u konačnici će to biti i tužbe prema hrvatskoj državi zato što ovo kršenje zakona je apsolutno nepodnošljivo.

Dobro, nema ga, gubi pravo. Slijedi pojedinačna rasprava, uvaženi zastupnik Domagoj Prica.

Poštovani potpredsjedniče sabora, poštovane kolegice i kolege saborski zastupnici, nažalost epidemija korona virusa i zaključavanje gospodarstva koje je uslijedilo dovelo je do štete za gospodarstvo u cijelome svijetu, u Europi pa tako i u Hrvatskoj. To manje-više vidimo iz izvješća HNB-a. Imamo pad zaposlenosti, rast nezaposlenosti. Naravno najviše je porastao deficit i kao posljedica toga izrazit je rast javnoga duga. Osim toga, imamo i neke druge štetne stvari za gospodarstvo kao što je pad potrošnje. Hrvatska je turistička zemlja, turizam će uvijek biti važan dio hrvatskog gospodarstva no osim sezonalnosti koja je problem za turizam u Hrvatskoj vidimo da i ovisnost o turizmu dakle o prihodima od turista postala jedan kamen spoticanja za hrvatsko gospodarstvo. Što se tiče samoga rasta javnoga duga on je porastao da zbog epidemije corona virusa. No, isto tako moramo reći da je konjuktura u europskom gospodarstvu zadnjih pet godina koja se prelila na hrvatsko gospodarstvo omogućila rast prihoda i rast bruto društvenoga proizvoda. Objektivno Vlada je mogla iskoristiti zadnjih pet godina da bolje postavi stvari u hrvatskome gospodarstvu, moglo se u većoj mjeri smanjiti javni dug pa bi i sada kada je došlo do krize i rasta javnog duga javni dug bi danas bio niži nego što jest nego što jest da se to radilo zadnjih pet godina. Ono što smo već prošli tjedan raspravljali u Saboru je nacionalni plan oporavka i obnove. Dodat je taj dio obnove za Hrvatsku zbog potresa, iako znamo da obnova još uopće nije krenula iako je prošlo više od godinu dana. Taj Nacionalni plan oporavka i obnove nadajmo se svi da će se iskoristiti, da će potaknuti hrvatsko gospodarstvo. No svi znamo i to je rečeno i prošli tjedan u Saboru. Ti novci će upravljati političari, birokrati što bi moglo poći po zlu. Ipak više od samog Nacionalnog plana oporavka mislim da se možemo osloniti na Europsku središnju banku, na njenu politiku u smislu da se pruža dio novca, likvidnosti u gospodarstvo koji će na ovaj ili onaj način završiti kod komercijalnih banaka i na kraju u gospodarstvu. Nadajmo se da će Nacionalni plan oporavka dovesti do toga da se što više novca povuče iz europskih fondova, da se što više tog europskog novca iskoristi za gospodarstvo. Ali ipak mislim da će novac koji Europska središnja banka pušta u gospodarstvo ipak imati puno bolje posljedice. To govorim zato što je oporavak od zadnje krize koja je bila 2008. godine počelo zahvaljujući politici kvantitativnog popuštanja Središnjih banaka japanske, američke i ostalih. Tada je i počeo kroz nekoliko godina oporavak američkog i ostalih gospodarstava. Europsko gospodarstvo je na žalost stagniralo do 2015. godine kada je počela politika kvantitativnog popuštanja Europske središnje banke, tako da se nadajmo da će i ovaj put ta politika dovesti do rasta gospodarstva. Da, pitanje je naravno da li će to stvoriti problem kako je već danas spomenuto inflacije, no pošto je ta politika vođena od 2015. godine znamo da je do 2020. bio gospodarski rast, inflacija nije do te mjere bila problem. Nadajmo se da će to biti i u budućnosti tako. Vidjet ćemo u kakvoj će situaciji biti hrvatsko gospodarstvo nakon toga. U slučaju da će javni dug biti veći problem će biti ako će se morati provoditi teške mjere štednje što će opet dovesti do daljnjeg pada BDP-a da bi se rezao javni dug. Druga je mogućnost da će gospodarstvo bolje stajati, ali u tom slučaju opet javni dug onemogućuje to da se u budućnosti u znatnijoj mjeri smanje porezi, da se rastereti pogotovo hrvatska srednja klasa i da se na taj način potakne hrvatsko gospodarstvo. Također, naravno pošto smo danas govorili o izvješćuj nije se govorilo o onoj također važnoj temi, a to je pitanje kako će rast javnog duga kao posljedica epidemije corona virusa utjecati na uvođenje eura. Da li će to pomaknuti vrijeme uvođenja eura da hrvatski građani znači u budućnosti koriste euro. To je važno za snagu hrvatskog gospodarstva ako želimo graditi zajedničko europsko tržište. Zasigurno je važno da postoji zajednička valuta, a i neki problemi koje smo imali u povijesti ako gledamo zadnjih desetak godina sa valutnim klauzulama zasigurno ne bi postojali kada bi Hrvatska koristila euro.

Pa uvaženi kolega, govorili ste o stanju javnog duga. Mislim da u jednom dijelu ste i spomenuli zapravo i stanje gospodarstva koliko ćemo brzo izaći iz krize, odnosno mi smo govorili o privatnom dugu, znači govorimo o dugu građana i dugu kompanija. To je ono što je problem, što sam zapravo uvodno pokušao reći koliko će se nenaplativih potraživanja, to je ono što već znamo od ovih MPL-ova, od ovih moratorija od 32 milijarde kuna naći sljedeće godine na tržištu duga. To već sad znamo da će se dogoditi. I to je ono što bi već sad trebali imati nekakve instrumente da građanima koji su sad u moratoriju, a još uvijek ne mogu naći na tržištu, ne mogu naći, ne znamo kakva će nam biti turistička sezona to je veliki problem i ne znamo kakve su bilance poduzeća. Pa to je možda moje pitanje guverneru ako bude završno, jer znam da radili su analizu koliko će i kako su sposobne hrvatska poduzeća za novi investicijski ciklus i za novu gospodarsku aktivnost nakon ove covid krize. Ja sam se prije svega referirao na dug države zato što na kraju dana država povlači najveći dio novca iz hrvatskoga gospodarstva i sigurno kada gledamo u Hrvatskoj probleme koje smo imali sa državnim tvrtkama, sa subvencijom, sa korupcijom koja je bila vezana uz to uvijek se pokazalo da je najbolji način podupiranja gospodarstva je smanjenje poreza.

Smatram da u zadnjih pet godina se moglo prije epidemije corona virusa više napraviti da se smanji javni dug. Posljedica toga bi bila da bi javni dug uoči epidemije corona virusa bio niži zbog lockdowna i svega naravno došlo bi do rasta javnog duga, ali bi bio niži javni dug nego što je sada što bi opet za u buduće bilo puno bolje.

pitanjima. Ja mislim da ću pokušati prvo odgovoriti na ovo što je cijenjena zastupnica Krišto rekla. Onda ću nekako objediniti ove rasprave o makroekonomski, o javnome dugu, o kamatama, višku likvidnosti i MPL-ovima. Što se tiče ove primjedbe oko pranja novca to je u potpunosti neetično, znači nije Europska središnja banka obavijestila Hrvatsku narodnu banku o nečemu u Unicreditu, nego je upravo suprotno nadzor Hrvatske narodne banke našao nepravilnosti u prijavljivanju i sprječavanju pranja novca i osim što je Unicredit kažnjen 33 milijuna kuna nakon nagodbe o tome je obaviještena Europska središnja banka, znači upravo je suprotno išlo to, a mi znamo da će upravo Europska središnja banka i Europska komisija ocijeniti na koji način HNB u svom djelokrugu rada iako je ona samo jedna od institucija koja se bori protiv sprječavanja prava novca, imamo i ured za sprječavanje novca, sve izvještajne jedinice itd. koje se isto protiv toga moraju boriti, imat ćemo tu ocjenu u postupku ulaska u eurozonu. To nam je upravo i jedan od kriterija, jedan od 4 kriterija koja se gledaju i ja sam sasvim uvjeren znajući kako nas gledaju kolege iz Europe da su upravo uvjereni da to radimo jako dobro i ja mislim da upravo činjenica da smo u najvećoj banci počeli i tako to napravili, neću sam sebe hvaliti ni svoje ljude, al mislim da su jako dobro počeli sa tim poslom i da će tako biti ocijenjeno. Što se tiče prodaje potraživanja, Agencije za naplatu potraživanja, tu se potpuno slažem da postoje problemi i da je to područje koje treba dodatno regulirati. Ono što međutim treba znati, a zastupnica Krišto je bila u HNB-u i to smo joj objašnjavali da HNB nijednim propisom nije određena kao nadležno tijelo za nadzor Agencije za naplatu potraživanja već je isključivo nadzorno tijelo koje kod kreditnih institucija nadzire primjenu samo pojedinih propisa kojima se regulira prodaja plasmana kreditnih institucija. Drugim riječima, u ovom trenutku te agencije nisu na nikoji način posebnim zakonom, a posebno da bi neko zadužio HNB, regulirane. Međutim, postoji u ovom trenutku radna skupina koja radi na Direktivi o pružateljima usluge servisiranja kredita kupcima kredita i naplati kolaterala kojom se na razini EU standardizira regulatorni režim, znači definicije, odobrenje za rad, nadzor i pravila poslovanja tih agencija. One su kao što znamo u velikoj mjeri narasle u obujmu poslovanja nakon one velike financijske krize 2009.g. kada je puno kredita došlo u status nenaplativih kredita i u velikoj mjeri su banke te kredite prodavale. Naravno, mogućnost prodavanja kredita cesije je opet uređena sasvim drugim zakonom, a to je Zakon o obveznim odnosima koji čl. 80. uređuje cesiju kao ugovor između ugovornih strana s time HNB opet nema ništa jel i ono što isto tako je činjenica da bankovna tajna na koju se isto pozivala cijenjena zastupnica u slučaju prodaje potraživanja, znači banka se može isključiti iz one bankovne tajne, to je isto u ZOO čl. 157. st. 3. i toč. Isto bih rekao da je u prosincu prošle godine pri Ministarstvu financija oformljena radna skupina koji je zadatak prijedlog izrade zakona kojom bi se onda regulatorni okvir RH nakon donošenja direktive na razini EU u potpunosti prilagodio odnosno kako bi se transponirale EU regulatorne inicijative vezane uz tu problematiku. Što se tiče drugih pitanja ja bih malo, to su makro pitanja koja su ja mislim vrlo dobra i koja se tiču s jedne strane onoga šta očekujemo sa nenaplativim potraživanjima. S druge strane koja se tiču nekakvih naših ocjena što bi se moglo dogoditi nakon kreiranja ovako visoke likvidnosti, znači ispravno je rečeno da je 65 milijardi kuna u ovom trenutku strukturni višak likvidnosti, što je ogromno, ne. Al to, to znači da banke prekonoćno u HNB-u svako veče državši 95 miliajrdi kuna po kamatnoj stopi 0%, a mogu ih plasirati nekome po kamatnoj stopi 2-3-4-5%, umjesto toga rađe drže po 0% u HNB-u. Kao što sam jednom rekao, znači ono što središnje banke mogu raditi, a to je sad karakteristika pozicije većine središnjih banaka odnosno velikih središnjih banaka, ne samo HNB-a, Europske središnje banke. Npr. vi možete dovesti na neki način konja do vode, al ga ne možete natjerat da pije. Kolko god mi stvorili viška likvidnosti ako banke tu likvidnost rađe drže po 0% ili ju drži ako je devizna po negativnoj kamatnoj stopi, znači kune drži po nula, sve što imaju devizno plaćaju u minusu jel ih otprilike košta 55 centi trošak držanja 0,55%, znači trošak držanja deviznih depozita u inozemstvu. Ako oni rađe plaćaju negativnu tu kamatnu stopu ili nula nego da plasiraju ta sredstva onda je problem negdje drugdje, onda je problem u tome da nemaju tu potražnju gdje bi mogli plasirati kredite po znači rizičnosti koju su spremni prihvatiti u tom trenutku. U ovom trenutku kao što sam bio rekao otprilike trećina svih kredita u korporativnom sektoru, znači u sektoru građanstva je situacija puno bolja, ali u korporativnih kredita otprilike trećina svih tih kredita je ili u fazi 2 ili 3, znači imaju problem sa naplatom, znači to je svaki treći kredit. To je potencijalno vrlo visok gubitak za banke i zato su banke oprezne u davanju novih kredita. Što se tiče moratorija, imamo ove podatke sa krajem, za sad je još uvijek samo sa krajem 2020., nemao 31.3., znači imamo 24,5 milijarde kuna preostalih moratorija. I kao što sam rekao, mali dio se odnosi na kućanstva, svega 3,3 milijarde kuna, na nefinancijska društva 11,5 i ostale sektore 9,7 milijardi kuna. Međutim, ono što je bitno tu ponovo ponoviti, a rekao sam je da je udio tih kredita u fazi 2 se povećao i banke su počele izdvajati veće rezervacije bez toga da su ih reklasificirale kao neprihodujuće plasmane. Kako će to na kraju završiti sigurno ćemo znatan dio ovih kredita koji su sada u fazi 2 vidjeti kao neprihodujuće kredite kada dođe do reklasifikacije. Mi, to će stvarno ovisiti u Hrvatskoj u ovom trenutku za idućih recimo 6 mjeseci najviše o tome kako će se ublažavati mjere odnosno šta će biti sa turističkom sezonom.

Znači oni koji su najviše pogođeni sa tim mjerama. Ukoliko sezona, znači ono što je rečeno 5,9% je u ovom trenutku prognoza HNB-a za rast BDP u 2021. Moram reći da je u toj procjeni rasta BDP-a pretpostavka da će turizam biti na 68% 2019.-te. Da li će se to realizirati ili ne tu postoji neizvjesnost i najviše ovisi o tome kako će se, šta će se događati sa mjerama i kad će krenuti putovanja u Europi prvenstveno koja je naše glavno tržište. Što se tiče, što se tiče ove visoke likvidnosti, da li će ona odraziti na inflaciju, bilo je već jednom pitanje o inflaciji ranije. Ja bih rekao ovako i dalje vrijedi ona stara da tiskanje novca stvara rast cijena. Međutim, stvara ga u ovom trenutku ne samo u Hrvatskoj nego i u Europi cijeloj, Americi, na međunarodnom tržištu, prvenstveno kroz rast cijena financijske imovine, a ne kroz rast cijena onoga što definiramo kao košarica dobara. Ono gdje vi vidite stvarno efekt tiskanja novca, inflacija, cijena dionica, obveznica, nekretnina koje ste isto spomenuli one rastu dok je rast cijena košarice dobara koji uzimamo za indeks potrošačkih cijena oni CPI ograničen snažnom konkurencijom na međunarodnom tržištu. Znači mi imamo situaciju u kojoj je danas konkurencija globalna. Vi kao poduzeće ako odlučite značajno dići cijene morate biti vrlo oprezni da netko drugi ne dođe i uzme vam dio tržišta, a taj netko može danas doći iz Južnoafričke Republike, iz Brazila, iz Kine, iz Njemačke, bilo od kuda. Znači konkurencija je izuzetno velika i globalizacija i pad cijena transporta, znači cijene transporta su nevjerojatno pale u zadnjih 20, 30 godina što omogućuje veliku konkurentnost na tržištu, zadržavaju te cijene pod kontrolom. Druge stvari koje su iza toga su snažan rast produktivnosti u zemljama u nastajanju, Kini prvenstveno ali i drugim zemljama, …/nerazumljivo/… super ciklus od 30 godina izuzetno visokog rasta produktivnosti u znatnoj mjeri zbog toga što su imali, što su te zemlje imale vrlo veliki bazen radne snage koju su prevodili iz poljoprivrede koja je vrlo nisko produktivna u industriju koja je visoko produktivna u odnosu na poljoprivredu i taj rast produktivnosti je stvarao pritisak na to da plaće ne rastu snažno usprkos tiskanja novca i svega ostaloga. Onog trenutka kad se taj bazen radne snage, a on se polako iscrpljuje vi imate već danas prebacivanje dijela proizvodnje iz Kine u Vijetnam, Kambodžu, znači zemlje koje imaju niže plaće, a tamo plaće brzo rastu, kada dođemo do toga wage push komponente inflacije koja će biti na međunarodnoj razini, moramo razmišljati stvarno međunarodno kada gledamo o tome, ne možemo Hrvatsku samo gledati jer Hrvatska je otvorena, mala otvorena ekonomija, onda možemo očekivati i rast cijena, potrošačkih cijena. Za 3, 4 godine teško je predviđati. Već dosta puta su ljudi predviđali da će cijene inflacija porasti pa se nije dogodilo. Ono što se sad događa da te silnice koje su radile na rastu produktivnosti i zadržavale niske cijene se okreću u drugom smjeru međutim imamo novu komponentu, a to je robotizacija. Znači u mjeri u kojoj će robotizacija povećati produktivnosti i zadržati plaće kontrolirane opet se može dogoditi da usprkos ovako visokom, ekspenzivnoj monetarnoj politici CPI znači ove cijene dobara koje najviše trošimo ostanu ograničene zbog visokog rasta proizvodnje uzrokovanog robotizacijom. Naravno porast inflacije bi bio pogotovo nagao porast inflacije bi imao izuzetno snažan utjecaj na financijska tržišta i doveo bi do promjene, nagle promjene odnosno sama očekivanja da se to dogodi dovelo bi do nagle promjene cijena i dionica i obveznica, a onda posljedično i nekretnina. Ono što u ovom trenutku taj višak ogromne likvidnosti čini iako ne kreira ponudu kredita odnosno plasmane u onoj mjeri u kojoj bi mogao drži kamatne stope na povijesno najnižim razinama i kamatne stope će dalje zbog toga nastaviti padati, ali to ne znači da će biti neophodno puno više kredita. Javni dug, o tome sam isto nešto rekao i s time bi završio, naravno je nešto što je pogotovo za zemlju veličine Hrvatske i hrvatskog kreditnog rejtinga važno stalno paziti odnosno on nam ne smije previše porasti. Pogotovo sad ulaskom u Eurozonu ja bih rekao nekima se čini ako mi ulazimo u Eurozonu možemo imati veći javni dug, Europska središnja banka će biti iza nas, ali doći će vrijeme kad to neće biti tako, vjerujte mi. Ne znam da li će doći za 2, 3 ili 4 godine, ali javni dug će se gledati i unutar Europe i bolje će biti u onoj skupini zemalja koje nemaju pretjerani javni dug i kao takvi trebamo i ući u monetarnu uniju i tamo moramo ostati. Trenutne projekcije opet govore da će se taj javni dug smanjivati ponovno prema razini od 60% Naravno ona ovisi kako o fiskalnoj politici, tako o rastu. Najbolje što možemo raditi opet ću se ja vratiti u strukturne reforme koje potiču rast jer brži rast smanjuje udio javnoga duga, a omogućava da u isto vrijeme padaju i porezi, ako BDP ne raste, onda porezi ne mogu padati. Tako da je to povezano, a najviše funkcija u ovom trenutku, ja bih rekao, makroekonomski-menadžentnom kombinacijom monetarne fiskalne, tu više nema prostora, tu je napravljeno što se može napraviti. Sad je stvar strukturnih politika, da povećamo potencijalnu stopu rasta i na taj način smanjujemo javni dug. Što se tiče uvođenja eura i javnoga duga, mi ćemo praktički u 5. mj. sad na proljeće imati ocjenu EU komisije koja će reći da li, ponovo daje ono ... [[Govornik se ne razumije.]] na fiskalne kriterije koje je dala 2020. zbog pandemije. Tada je rekla da neće pokretati proceduru prekomjernog deficita protiv zemalja EU zbog toga što je pandemija.

U jednoj od vaših posljednjih, ne vaših nego HNB-ovih makroprudencijalnih dijagnostika, upozorava se, između ostaloga kako je nenaplativa potraživanja od građana predstavljaju sistemski rizik. S jedne strane, mislim, dakle HNB očito prepoznaje problem i vi ste isto iznijeli razno razne aspekte njegove i od nadležnosti, nejasne regulacije, itd., dakle da li je HNB recimo, ili da li je vaše mišljenje da bi HNB mogao u nekom skorijem roku izaći sa setom preporuka koja bi bile, recimo, jednako tako odvažne kao i stvari koje možemo pročitati u makroprudencijalnoj dijagnostici koje su iskrene, između ostaloga, i temeljene na činjenicama, a vezano su, konkretno za takve stvari. Jer, s jedne strane, ako je banka ili koji je god prvotni vlasnik potraživanja u stanju prihvatiti 20% duga, zašto to ne bi, zašto bi ga prodali [[Upadica: Vrijeme.]] onda, je? Jer time samo se povećava ovaj rizik na koji se upozorava. Dobro pitanje. Prvo bih rekao da HNB već donijela odluku o kupoprodaji plasmana i to je učinila još 2013. g. kad smo vidli da banke to počinju raditi i tim smo odlukama vezani za kupoprodaju plasmana tražili da se kod kupoprodaje plasmana ne može one koji je dužnik dovesti u lošiju situaciju nego što je bio prije. I da je banka solidarno odgovorna sa Agencijom, znači da mora paziti što radi ukoliko dovede potrošača u lošiju poziciju. Znači ne možemo povećati kamatnu stopu ili nikakve uvjete tog kredita. E sad, zašto banke to prodaju? Po 20, recimo lipa, za kunu, zbog toga jer ako one oproste dug 80%, onda postoji uvijek moralni hazard da će to vidjeti drugi, prestati vraćati kredite i isto tako, tražiti da im banka i to je veliki rizik za banku i zbog toga rađe prodaju da netko drugi to naplaćuje nego da kažu, okej, da se ne bi došlo do financijske nediscipline, da ljudi to ne bi počeli na krivi način koristiti. Uvaženi guverneru, znači ono što ste rekli i zapravo je moje izlaganje bilo, strukturni višak likvidnosti, 65 milijardi kuna i sad kad slušaju hrvatski građani i poduzetnici koji su sad u ovoj krizi, u HNB-u ili .../nerazumljivo/... stoji 65 milijardi kuna po 0%, je li tako? I sad ja tu, razumijem da to više, vi dalje nemate s tim veze, vi ste osigurali ekspanziju, i stoji 65 milijardi kuna po 0% i sad poduzetnik kaže, pa meni treba da dođem, da platim nešto, da mogu sezonu sada, da mogu sezonu otvoriti, pa vratit ću, itd. i s druge strane imamo zaštopanost sustava i država jedino kroz HBOR i HAMAG nešto pušta, je li? Imamo sada jednu toliku paradoks situaciju, da ima novaca i po 0%, a da poduzetnici ne mogu osigurati sezonu. I sad ja ovdje apeliram i na Vladu. Ona mora krenuti u restrukturiranje gospodarstva.

Taj još nije tu, tu radimo, ali to još nije gotovo, znači ono koje smo radili ranije, koje je pokazala da je trećina u ovom trenutku je kreditno sposobna, sada će ih biti manje, samo čekamo da završi pandemija da to u ovom trenutku nema smisla sa neizvjesnošću oko pandemije, ali imat ćemo i to. I to i nas jako zanima. Što se tiče ovoga drugoga, ja bih samo podsjetio da smo mi pokrenuli inicijativu za nečim što se zove Covid score. To je nešto što FINA treba prikupljati podatke od poduzeća koja su u problemu i integrirati podatke, ne samo o njihovom dugu prema bankama nego i prema poreznoj upravi i prema drugim institucijama, o zaposlenima i o svemu i taj Covid score onda bi mogao biti dobra podloga kako bankama za odlučivanje o kreditnoj sposobnosti klijenta, da li mu može dati kredit, tako i državi samoj da odlučuje da li da mu daje dodatnu potporu ili ne, odnosno da vidi da li to ima smisla, da li to ta firma potencijalno ima još života ili nema, ako nema, mora ići u restrukturiranje jer inače bacate novac koji se nikad neće [[Upadica: Vrijeme.]] vratiti.

Hvala lijepa potpredsjedniče. Uvaženi guverneru, u protekloj godini dogodio se tzv. devizni swap. Zamjena kuna za eure u visini 2 milijarde eura, čime se je i održala stabilnost tečaja.

To je nažalost tako već desetljećima i to se ponovo pokazalo ovaj puta. Znači kad je krenula ta kriza, velik broj ljudi je počeo svoje kune mijenjati ponovno u devize u panici ak se sjetite 3., 4. mj. sve se zatvara, gledamo slike iz Italije, ljudi ne znaju šta će se dogoditi i zato je jednostavno bila panika u tom trenutku koji smo morali smirivati. Znači to se, sjedne strane sam ja izlazio svaki tjedan na televiziju, govorio „smirite se, bit će dobro“, s druge strane smo prodali 2,7 milijardi eura bankama da zadovoljimo potražnju za devizama i to u 6 tjedana, to je u vrlo kratkom razdoblju, to je stvarno situacija u kojoj je puno ljudi je hodalo po gradu i reklo kuna će deprecirati 20, 30%, ljudi mijenjati brzo sve što imate u devize i to je stvarno situacija u kojoj ako to ne zaustavite, riskirate da vam cijeli financijski sustav raspadne. Na svu sreću, uspjeli smo to zaustaviti zato što smo imali velike pričuve, što smo na vrijeme reagirali i što smo isto tako u nekakvim razgovorima sa financijskim sudionicima, sve uvjerili da nikome nije u interesu u tom trenutku [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] od velikih igrača da ide prema deprecijaciji jer će svi izgubiti i ljudi su to shvatili u tom trenutku [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] čak i velike banke i veliki investicijski fondovi i svi. Poštivani guverneru, ja sam spomenula u svojem izlaganju da je zapravo Kina jedina država u svijetu koja je 2020. zaključila sa rastom za razliku i od Euro zone i EU-a i SAD-a itd. i da je kad se pogleda dalje u odnosu na 2020., da je ona sada 2021. već 18% znatno skočila, njihov BDP u odnosu na sve ostale. Kako tumačite zapravo tu jednu specifičnost svjetskih razmjera? Pa to je prvenstveno posljedica toga da Kina kao takva ima najveći potencijal rasta od svih velikih ekonomija na svijetu, bez daljnjega sa epidemijom ili bez epidemije, oni i dalje su u tom ciklusu visokog rasta produktivnosti, oni su vrlo organizirani, znači oni znaju što rade, oni su digli u ovom trenutku kapitalnu opremljenost svoje proizvodnje na razinu već razvijenih zemalja, znači oni su tu već visoko razvijeni a i dalje ... [[Govornik se ne razumije.]] dio populacije iz vrlo nisko produktivnih aktivnosti u sve više produktivne. Znači oni i dalje imaju idućih 10 g. visok potencijal rasta. Uz to su uspjeli kao druga stvar, brzo kontrolirati pandemiju.

Hvala lijepo, poštovani potpredsjedniče Sabora. Poštovani guverneru, dakle onaj dio vašeg izlaganja koji je vezan uz nekretnine i cijene nekretnina odnosno cijene stanova na tržištu. Uvijek je u Hrvatskoj su bile neke lokacije koje su bilo privlačne i koje su imale veću cijenu stanova, dakle to je bio grad Zagreb i to je bila obalna linija. Nakon potresa u gradu Zagrebu, u gradu Zagrebu su cijene stanova, novih stanova otišle zaista nevjerovatno u nebo, ali imamo još jedan proces kad je država odlučila dakle, država može intervenirati stabilnom stambenom politikom.

Da, mi smo radili analizu koja pokazuje da je APN doprinio u razdoblju koje smo analizirali rastu cijena stanova za 20 i nešto posto, sad se ne sjećam točno koliko, ja mislim 23, 4 posto da je bio APN i 75, 6 su bili drugi faktori koji su doprinijeli, između ostalog i potres, jel, gdje su ljudi počeli tražiti nove nekretnine izvan centra Zagreba, dok u centru Zagreba nema likvidnosti pa se ne reflektira na ove mjerene cijene i treći faktor koji je tu važan, odnosno najvažniji, vjerojatno je činjenica da vam u ovom trenutku, ono što smo pričali, ovih 65 ... [[Govornik se ne razumije.]] ajmo to povezati, 65 milijardi kn likvidnosti, znači da banke plaćaju na depozit nula. Banke imaju previše novca. Ljudi dobivaju 0% u banci, počeli su izvlačiti novce iz banaka i ulagati u nekretnine. Misle si iznajmljivat će po kolko-tolko, imat ću prinos 3, 4, 5%, ne, i to isto gura cijene gore jer ljudi vade depozite iz banaka i stavljaju u nekretnine što stvara vrlo visoku potražnju, to je jedna posljedica ovakve ekspanzivne monetarne politike.

Predlagatelj je Klub zastupnika SDP-a na temelju članka 85. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prilikom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave shodno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za prostorno uređenje, graditeljstvo. Uvaženi zastupnik Arsen Bauk. Poštovani kolegice i kolege, poštovana državna tajnice Zakon o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama donesen je 2012. godine te je u tri navrata mijenjan. S druge strane razorni potresi koji su pogodili grad Zagreb, Krapinsko-zagorsku i Zagrebačku županiju u ožujku 2020., te Sisačko-moslavačku i Karlovačku županiju u prosincu 2020. Počinili su ogromne štete na svim tim područjima. Prema grubim procjenama nakon potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji prijavljene su štete na gotovo 45000 objekata, dok ih je nakon potresa u gradu Zagrebu prijavljeno 26000. Hrvatski sabor u svrhu obnove oštećenih zgrada donio je Zakon o obnovi zgrada oštećenih u potresu na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, a nakon potresa koji su se dogodili u prosincu 2020. pokrenuo je i izmjene navedenog zakona kako bi se njegovo područje primjene proširilo i na posljedice ovih drugih potresa. Zakon o obnovi zgrada u članku 15. propisuje da se na temelju tog zakona obnavljaju postojeće oštećene zgrade i zgrade koje se ne smatraju postojećim nezakonito izgrađene zgrade, ali samo ako je za njihovo ozakonjenje podnesen zakon u roku propisanom posebnim zakonom i ako budu ozakonjene. Posebnim zakonom smatra se Zakon o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama, dakle ovaj zakon koji predlažemo promijeniti. Na temelju njega obnavljaju se i zgrade na kojima su bespravno rekonstruirani, odnosno uklonjeni konstrukcijski elementi zgrade, odnosno izvršene bespravne preinake koji utječu na mehaničku otpornost i stabilnost zgrade, ako vlasnik odnosno suvlasnik pristane na vraćanje zgrade u stanje prije bespravne rekonstrukcije kojom se utječe na mehaničku otpornost i stabilnost ili pristane na rekonstrukciju do traženog stupnja mehaničke otpornosti i stabilnosti, te nakon što se izvrši osiguranje podmirenja svih troškova vezano uz to. Realno stanje koje je nakon potresa izašlo na vidjelo pokazalo je kako određeni broj građana u potresom pogođenim područjima bilo zbog svoje neupućenosti, bilo zbog loše financijske situacije nije u skladu sa odredbama zakona za ozakonjenje svojih kuća podnio zahtjev u propisanom roku, a te su kuće kao i ostale oštećene ili uništene u potresima. Iz tih razloga njihove kuće ne ulaze u obuhvat Zakona o obnovi što u praksi znači da se te kuće ne mogu i neće obnoviti ukoliko se rokovi iz ovog zakona ne produže. Ovim zakonom predlažemo produžiti rokove iz Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama s 30. lipnja 2018. na 30. lipanj 2021. ali samo na područja pogođenim potresom u ožujku i prosincu 2020. godine. Na taj način bi se u obuhvat Zakona o obnovi uvrstio i onaj dio građevina nastradalih u tim potresima za koje se do navedenog novog roka, odnosno do najkasnije 30. lipnja 2021. podnesu zahtjevi za legalizaciju nadležnom upravnom tijelu. Donošenjem ovog zakona posredno bi se proširio obuhvat samo Zakona o obnovi i na nezakonito izgrađene zgrade koje nisu legalizirane niti je za njih do 30.lipnja 2018.g. podnesen zahtjev za legalizaciju pod uvjetom da se za navedene građevine zahtjev za legalizaciju podnese do novog roka odnosno do 30. lipnja 2021.g. S obzirom da je postupak ozakonjenja zgrade hitan i nadležno javnopravno tijelo dužno ga je riješiti najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti Fondu za obnovu da obnova ovisi o rješavanju zahtjeva za ozakonjenje zgrade, očekuje se da bi obnova potresom oštećenih ili uništenih zgrada mogla provesti potpunije, a u svrhu i s ciljem za koji je Zakon o obnovi i donesen, a to je pomoć građanima te stvaranje uvjeta za uspostavu normalnog života na potresima pogođenom području, tim više što je provedba Zakona o obnovi definirana kao interes RH i javni interes. Vodeći računa o takvom stanju stvari, a u kontekstu financiranja obnove što je moguće više zgrada oštećenih ili uništenih u prošlogodišnjim potresima RH preuzela bi potpunije svoje obveze kao socijalna država sukladno Ustavu RH te brigu za gospodarski razvitak svih njenih krajeva. Najjednostavnije rečeno, promjenom ovog zakona omogućilo bi se građanima da podnesu zahtjeve za legalizaciju svojih u potresu oštećenih ili uništenih kuća, što je pak nužni preduvjet da se te kuće obnove u postupku propisane Zakonom o obnovi, realno da se one uopće obnove. Posljedično, obnova tih kuća omogućila bi pak potpuniju realizaciju revitalizacije cijelih potresom područja u Gradu Zagrebu, Krapinsko-zagorskoj, Zagrebačkoj, Sisačko-moslavačkoj i Karlovačkoj županiji što bi svakako trebao biti cilj RH. I vjerojatno bi sve ostalo na jednom oporbenom prijedlogu zakona koji će Vlada odbiti, da nismo dobili mišljenje Vlade u kojem se nalazi jedna rečenica koja bi trebala uć u udžbenike cinizma po načelu, Đura će da ti oprosti što te je tuko, a glasi: „Predloženo rješenje je paušalno s obzirom na to da se njima u povoljniji položaj stavljaju građani čije su nekretnine stradale u potresu, a koji bi na ovaj način ostvarili pravo i na ozakonjenje i pravo na obnovu u odnosu na druge vlasnike nezakonito izgrađenih neozakonjenih zgrada koje ne bi imale nikakva prava vezana za status njihovih nekretnina. Dakle, poruka je bolje imati srušenu zgradu na području gdje je potres nego nelegalnu zgradu na području gdje nije potres.

Mislim da je to vrlo važno za kasniju samu raspravu da možemo bolje i razgovarati i raspravljati. Mi smo ovaj zakon podnijeli 20.siječnja, a danas je negdje 20.travnja dakle u tri mjeseca je Vlada mogla utvrditi koliko bi bilo takvih zgrada, a i mogla je naravno provesti obnovu bolje nego što provodi.

Dakle, vi ste se odlučili ići sa izmjenom Zakona o legalizaciji, ja mislim da je bilo možda i osnove da se da prijedlog izmjene i dopune Zakona o obnovi pa tu nešto kažemo. Ali zamislite sljedeći slučaj, nelegalna kuća, kuća se u potresu urušila, država će tu kuću porušit do kraja, ljude će staviti u kontejner i kuću neće obnavljati jer imali su nelegalnu kuću, ljudi će ostat u kontejneru kao da su krumpiri ne znam do kad, a ti ljudi na toj recimo da je to izvan građevinskog područja, ajdemo još do kraja, ne mogu ni ishodit građevinsku dozvolu, a ne mogu niti da imaju želju i volju legalizirati u postojećim gabaritima. Dakle, način na koji se svojim Zakonom o obnovi uopće nije nijednom riječju osvrnula na činjenicu da postoji bespravna gradnja za razliku od nekih drugih slučajeva je vrlo, vrlo interesantna. Vrlo dobro ste opisali razloge predlaganja ovog zakona, ali za ove ljude koje ste vi spomenuli Vlada se boji da oni ne budu privilegirani, to piše u njihovom obrazloženju. Ja se pitam jesu li oni normalni? Dakle, ovo bi sve bilo ovako do razine oporbeno vladajuće rasprave da nam se maltene, ne rugaju s ovim obrazloženjem.

Država uvijek pomaže u slučaju da se dogodi neka velika prirodna katastrofa ili viša sila. Da li se radi o potresima ili poplavama, znači država je tu u takvoj teškoj situaciji da pomogne, to je izvan mogućnosti ljudi da predvide, da to spriječe i u takvim situacijama, pogotovo ako pogode tako širok krug ljudi. Hrvatska sigurno kao socijalna država trebala bi pomoći, trebala bi izaći u susret ljudima. To je dobro naravno za te naše građane i pojedince za neki osjećaj sigurnosti u zemlji, ali to je sigurno dobro i za hrvatsko gospodarstvo. Na taj način dajemo impuls gospodarskom razvoju i obnovi. Zahvaljujem. Dakle, mi smo uočili problem i predložili rješenje i možemo biti spremni saslušati bolje rješenje od strane Vlade, povući svoj prijedlog i ovoga čekati bolji Vladin prijedlog, ali ovdje ne vidim da Vlada ovo vidi kao problem.

Poštovani kolega Bauk, dakle ovim prijedlogom zakona predlažete da se ovaj rok za podnošenje zahtjeva za ozakonjenje zgrada produži dakle za zgrade sa područja koje je pogođeno potresom do 30. lipnja 2021. i navodite dakle da se odnosi na područje Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije. E pad sad je moje pitanje recimo i na području moje županije dakle Varaždine uslijed upravo tih potresa i u ožujku i u prosincu nekoliko zgrada je također oštećeno, neke od njih su možda isto bespravno sagrađene pa meni se čini da bi onda ovakvog prijedloga zakona upravo na tragu ovog što je rekao kolega Bačić iste osobe bile dovedene u neravnopravan položaj. Također što ćemo u slučaju da imamo u budućnosti ne daj Bože neke druge prirodne nepogode poput potresa, poplave, da li ćemo onda opet mijenjati taj zakon donositi neki novi lex specialis jer ako nećemo onda ćemo ponovno dovesti i te ljude koji će biti pogođeni tim prirodnim nepogodama u neravnopravan položaj. Prema drugim riječima, ovo sve skupa što ste predložili koliko god da jest dobra namjera bojim se da bi palo u slučaju ocjene suglasnosti [[Upadica: Vrijeme.]] s Ustavnom na samom Ustavnom sudu.

Dakle, malo mi se čini da ste prespavali taj dio. Ja vam želim da u vašoj županiji ne bude potresa magnitude 5, 6 ili koliko već jest i u mojoj isto i u svim drugima, ali kad se to dogodi, ako se dogodi takva katastrofa čije razmjere je premijer to jutro opisivao kao nešto u 140 godina da se nije dogodilo u Zagrebu, onda će valjda ako se ponovo dogodi za 140 godina neki drugi saziv Hrvatskog sabora za koji sam poprilično siguran da ja neću biti u njemu to ovoga reagirati, što drugo da vam kažem. Želi li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti mišljenje?

lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane zastupnice i zastupnici Vlada RH predlaže Hrvatskom saboru da ne prihvati Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama s konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnio Klub zastupnika SDP-a iz slijedećih razloga. Predlagatelj ovim prijedlogom zakona predlaže da se omogući podnošenje zahtjeva za ozakonjenje svih zgrada koje do sada nisu ozakonjene odnosno za koje nije ni podnesen zahtjev za ozakonjenje ukoliko su oštećene u potresima 22. ožujka odnosno 28. i 29. prosinca 2020. godine. Izvjesno je kako su razorni potresi koji su u ožujku i prosincu 2020. godine pogodili Hrvatsku nažalost prouzročili ogromne materijalne štete na građevinama na potresom pogođenom području. Za njihovu je obnovu izrađen i donesen poseban zakonski okvir Zakon o obnovi. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama bavi se kompleksnom materijom ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada i prije bilo kakve intervencije u zakon potrebno je izraditi detaljnu analizu učinka koje taj propis proizveo u dosadašnjoj primjeni od 2012. godine, a u konkretnom slučaju i analizu podataka o štetama na nezakonito izgrađenim zgrada prouzročeni potresima što u ovom slučaju nije napravljeno. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama donesen je 2012. godine i do danas je mijenjan i dopunjavan 3 puta. Temeljem tog zakona zaprimljeno je više 800.000 zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju odnosno za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada. Nadležna upravna tijela su u razumnom roku riješile većinu zaprimljenih zahtjeva. Istovremeno čitajući ovaj prijedlog zakona moglo bi se zaključiti kako se u povoljniji položaj stavljaju građani čije su nekretnine stradale u potresu, a koje bi na ovaj način ostvarili pravo na ozakonjenje i pravo na obnovu u odnosu na druge vlasnike nezakonito izgrađenih neozakonjenih zgrada koji ne bi imali nikakva prava vezana za status njihovih nekretnina. Ovakvo zakonsko rješenje zasigurno bi dodatno produžilo i sam postupak donošenja rješenja o izvedenom stanju s obzirom na to da bi prethodno trebalo utvrditi jesu li zgrade za koje je podnesen zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju zaista i oštećene u potresima, a sve to bi dovelo također i do produžetaka postupaka donošenja same odluke o obnovi. Ističem kako su Zakonom o obnovi zgrada oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke i Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije uzete u obzir i oštećene zgrade za koje nisu donesena rješenja o izvedenom stanju, ali je podnesen zahtjev u propisanom roku te će se o istima hitno odlučivati. Prema dosad obrađenim zahtjevima utvrđeno je da se u pretežitom broju oštećenih zgrada radi o građevinama izgrađenim prije 15. veljače '68., koje se smatraju građevinama izgrađenim na temelju pravomoćne građevinske dozvole odnosno za njihovu gradnju nije ni bila potrebna dozvola za gradnju, dok se na području Sisačko-moslavačke županije radi o građevinama izgrađenim, rekonstruiranim, obnovljenim i saniranim u provedbi propisa o obnovi odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi koje se također smatraju građevinama izgrađenim, rekonstruiranim, obnovljenim i saniranim na temelju pravomoćne građevinske dozvole sukladno Zakonu o gradnju ako tijelo graditeljstva za takove građevine izda uporabnu dozvolu, a koji postupci su brzi, jednostavni i ne iziskuju velike troškove za građane. Istovremeno, što je bitno naglasiti, u dosadašnjoj provedbi Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom nismo utvrdili da podnositelj zahtjeva za obnovu mora odbiti, zbog toga što je njegova oštećena zgrada u potresu nezakonita, odnosno da ne zadovoljava taj kriterij u postupku donošenja odluka o pravu na obnovu.

U zadnjoj rečenici ste rekli da niste utvrdili, što u osnovi može biti točno jer ako ljudi znaju da ne mogu podnijeti, onda nisu da su prekoračili rok, pa oni nisu ni mogli, nisu htjeli podnijeti, pa niste mogli ni utvrditi, ali mene zanima, vidite li vi ovo kao problem? Dakle, ako postoje ljudi koji zbog ovog roka ne mogu dobiti svoj pravo na obnovu, a po zakonu koji je na snazi bi, da su podnijeli zahtjev imali pravo na legalizaciju, dakle nisu oni pisali zakon za sebe, nego je država napisala zakon po kojem bi oni imali pravo, vidite li to kao problem i kako to planirate riješiti ako vidite kao problem? Što je Vlada uspjela dobiti od podataka, s obzirom da podatke nemamo koliko ima oštećenih zgrada koje su nelegalne, ali imamo podatke, recimo, za Sisačko-moslavačku županiju u ovom trenutku je popisanih 29 384 zgrade koje zajedno i sa zelenim naljepnicama, znamo isto također, za Sisačko-moslavačku županiju da imamo oštećenih zgrada u ratu, ovo što sam spomenila, gdje imamo primjenu čl. 176 Zakona o gradnji koji se na vrlo jednostavan način mogu dobiti uporabne dozvole, imamo takvih 18 562 zgrade, a iz našeg informacijskog sustava prostornog uređenja može se vidjeti da na području Sisačko-moslavačke županije ima, ja ću reći, legaliziranih parcela, makar je to krivi izraz jer se jednim rješenjem izvedenog stanja može legalizirati više zgrada, ali imamo izdanih 35 710 rješenja o izvedenom stanju. Kad bi napravili nekakvu matematiku, vidimo da je daleko više [[Upadica: Vrijeme.]] legalnih zgrada u odnosu na ove zgrade koje su uopće popisane da su oštećene u potresu. Poštovani predstavnica Vlade RH, sramotan je cinizam s kojim objašnjavate zbog čega ne podržavate ovaj prijedlog izmjena i dopuna zakona. Kažete, niti jedan, niti jednim rješenjem niste odbili nekoga zato što ima nelegalnu zgradu, koliko ja znam izdali ste sveukupno 3 rješenja do sada u proteklih godinu dana pa onda je dosta .../nerazumljivo/... a imate sveukupno 100 i nešto zahtjeva, prije 15 dana je bio to podatak s kojim se baratalo. Od sveukupno 60 i nešto tisuća objekata na području Grada Zagreba, Sisačko-moslavačke, Karlovačko i Krapinsko-zagorske županije, pa vas ja pitam. Bili smo na, ja ne znam jeste bili vi na Odboru za prostorno uređenje, ja ću onda citirati ministra, znamo za taj problem i ponudit ćemo nekakvo rješenje u programu mjera. Hvala lijepo na pitanju. Ne moramo biti cinični niti sam ja cinična. Kako je ministar rekao, i ova Vlada će se pobrinuti o svakoj obitelji koja je u potrebi i kojoj je oštećena zgrada. Samo, moramo se pripremiti za najbolje rješenje, a ministar je ponudio da ćemo programom mjera obuhvatiti to, ako u tom trenutku budemo imali sve podatke koje su nam potrebe i koje je moguće programom mjera riješiti, ali ćemo barem predložiti, a ako je potrebno, promijeniti ćemo i zakon. ... [[Govornik se ne razumije.]] neke stvari se ne mogu rješavati programom mjera, mogu se spomenit kao nekakvu, kao dio konstatacije i činjenica, ali takve se stvari, sigurno će se rješavati nekakvim zakonom.

Zastupnici su ovdje jasno pitali, da li Vlada ima odgovor, kolegice je rekla da nema trenutno i da ne vide to kao problem. Ja sam sjedio na istom odboru na kojem je ona, gdje je rečeno da Vlada to vidi to kao problem i da će dati nekakvo rješenje. Ne znam o čemu ovdje razgovaramo. Ove stvari koje se ovdje iznose vrijeđaju zdrav razum i nas zastupnika i ljudi koji gledaju. Znači ne zastupnika nego zdrav razum pa vi dobivate opomenu jer to nije bila Povreda Poslovnika. Sljedeća povreda Poslovnika, uvaženi zastupnik Branko Bačić. Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Poslovnika. Kolega Brumnić omalovažava sve druge zastupnike i mislim da ste mu trebali dati opomenu. On vrijeđa predstavnicu Vlade da se neka stidi i srami Vlada onoga, onda je to upućeno njoj, a tankoćutno se on sam osjeća uvrijeđenim što gđa. državna tajnica odgovara s podacima koji možda i nisu točni, ja velim da su točni, ali onda on kaže da se njega omalovažava s podacima koje je iznijela državna tajnica.

Sljedeća replika uvažena zastupnica Anka Mrak Taritaš. Hvala lijepo. Ali ona je isključivo vezana uz Zakon o obnovi, dakle Zakon o obnovi nakon potresa koji je bio na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke i Karlovačke. Vi dobro znate da zakon se primjenjuje kroz program mjera. Program mjera je donesen 22. siječnja ove godine i u tom programu mjera kada je riječ, ja sam gledala isključivo kada je riječ o rušenju i izgradnji zamjenskih obiteljskih kuća osnovni uvjet je da je kuća bila da j e imala odgovarajuću dokumentaciju, dakle da je sukladno s odredbama drugog Zakona o gradnji bila legalna. Ja moram i dalje postaviti ono teoretsko pitanje koje sam i u replici gospodinu Bauku dakle država će srušiti kuću koja se urušila i bila nelegalna, ljudi su smješteni u kontejner, a država dalje više neće obnavljati ništa jer je kuća bila nelegalna. Oni nemaju niti 100 kuna kada ih okrenete naopačke da u bilo kakav proces uđu. Ja sam to prethodno i odgovorila. Vlada će razmatrati svaki pojedinačni slučaj i na temelju činjeničnog stanja na terenu kada se vidi koliko takvih zgrada ima, takvih obitelji u potrebi ima donijet će adekvatno rješenje da oni ne budu na ulici. Zahvaljujem. Poštovana predstavnica Vlade državna tajnice Magaš, vi ovdje danas nama niste odgovorili na opetovano pitanje vidite li da ljudi u obnovi ponajviše u Sisačko-moslavačkoj, Zagrebačkoj, Krapinsko-zagorskoj, Karlovačkoj županiji i Gradu Zagrebu imaju problem sa nelegaliziranim objektima, pa vas pitam konkretno u kojim slučajevima i pod kojim uvjetima propisanim važećim zakonom stranka znači podnositelj … koja je podnijela pravovremeno određeni zahtjev isti može mijenjati ili podnijeti drugi? Dalje me zanima, može li podnositelj zahtjeva isti izmijeniti na način da se promijeni samo podnositelj zahtjeva znači njegovo ime i prezime, dakale da prava i obveze koje proizlaze iz dovršetka postupka po tom zahtjevu preuzima novi podnositelj i ako je to moguće da se koriste čiji je institut promjena zahtjeva promijeni sam podnositelj zahtjeva. Zanima me kojim aktom ili činom se daje izjava volje za izmjenom zahtjeva. Nisam samo shvatila primjenom kojeg zakona, Zakona o legalizaciji odnosno Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgrada ili temeljem Zakona o obnovi? Imamo mi tu što se tiče tog zakona i upravnu i sudsku praksu da ukoliko se izmjenom zahtjeva mijenjaju kompletno činjenično stanje, imate izmjene zahtjeva koje se odnose na sasvim druge gradove, druge općine i drugi investitori tada je sudska praksa pokazala da to se ne može smatrati izmjenom zahtjeva. Ali ako se nešto može povezati sa tim investitorom i tim dijelom recimo izmjena zahtjeva i dopuna zahtjeva može biti kada se radi o istoj katastarskoj čestici, pa da podnositelj zahtjeva može, želi legalizirati više zgrada a podnio je samo za jednu zgradu ili tome slično. Znači, ima raznih situacija, ali ovo što sam prvo rekla da je nekakva drastična razlika to je sudska praksa pokazala da se ne može smatrati da Ljudi su na žalost ostali bez svojih domova sa obiteljima praktički na cesti. Oni nikako ne mogu biti povlašteni na bilo koji način. Ono što me posebno brine, Klub zastupnika SDP-a je stavio ovo u proceduru aktom 20. siječnja 2021. godine. Prošla su tri mjeseca, tek sada o tome govorimo. Trebamo djelovati što prije i sam ovaj zakon mislim da je trebao biti u proceduri što ranije. Moramo djelovati što prije da se ljudima pomogne. Prošlo je više od godinu dana u Zagrebu obnova nije počela. Slična je situacija na žalost i za ona područja koje je pogodio potres krajem prošle godine. Ljudima moramo početi pomagati što prije. Ja samo mogu reći da Vlada i moje ministarstvo ulaže ogromne napore da bi se proces obnove ubrzao. Kompletno ministarstvo, sve uprave su u funkciji ovog događaja od dva potresa. Kolege jedni drugima pomažu i radi se i subotama, i nedjeljama i priča sa puno ljudi kojima je potrebno i dati i savjet, i mišljenje i uputiti ih na pravi put. Mi smo donijeli zakonski okvir. Donosimo i ustrojili smo novi sektor za elementarne nepogode koji donosi prava na odluke, prava odnosno prava na odluke za obnovu. Donose se rješenja. Ima već taj sektor 60 ljudi i kada već te odluke se stavljaju fondu koji to provodi i raspisuje natječaje i za projektante i za ostale sudionike u toj obnovi. Hvala državnoj tajnici. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ predsjednica Odbora za zakonodavstvo, Odbora za prostorno uređenje? Nema. Onda otvaram raspravu. Prvi je Klub zastupnika Hrvatskih suverenista, uvaženi zastupnik Hrvoje Zekanović. Njega nema, gubi pravo. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovana gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Kod procesa legalizacije u nejednak položaj stavljeni su oni koji imaju pristup informacijama i administraciji i oni iz ruralnih područja. Nije naprosto isti položaj primjerice arhitekta iz Zagreba i nekoga tko je recimo umirovljenik iz Majskih Poljana. Država tada kada se zakon donosio nije osigurala direktnu i mobilnu pomoć onima koji se ne nalaze koji se ne snalaze u administraciji ili recimo žive u izoliranim krajevima u kojima nemaju pristup ni infrastrukturi ni informacijama. Dodatno, situacija s potresom mnoge je odvela u beskućništvo ili im je kuće učinila opasnima i ovime prepoznajemo namjeru da se ispravi ta jedna nepravda koja je nastala inicijalno. Još važnije, želimo da svi nakon obnove imaju krov nad glavom, mislim da bi nam to morao biti nekakav cilj. Obnovu moramo i želimo iskoristiti za dovođenje u red i gradnje i urbanizma, ali ne tako da za greške političke većine u zadnjih 30 godina sada plate oni najugroženiji građani, već da država plati sanaciju tog stanja jer je najodgovornija za građevinski i urbanistički kaos koji danas imamo. Ovim prijedlogom bit će obuhvaćene samo kuće odnosno objekti izgrađeni do 2011.g. i vidljivi na ortofoto snimkama, tako da neće biti legalizirani neki novi objekti nego samo domovi ljudi koji do sada odnosno koji nisu do roka predali zahtjev za legalizaciju, a pri tom kada govorimo o ovim područjima pogođenima potresom to je najčešće zato što si to naprosto nisu mogli priuštiti. Ako za takve ljude ne produžimo rok odnosno ako ne budu u mogućnosti predati zahtjev za legalizaciju, naprosto neće moći dobiti zamjensku kuću od države. To je stav našeg kluba. Hvala.

Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovane kolegice i kolege saborski zastupnici. Razorni potresi koji su u ožujku prošle godine pogodili Zagreb, Zagrebačku i Krapinsko-zagorsku županiju, a zatim krajem prosinca Sisačko-moslavačku i Karlovačku županiju stvorili su veliku štetu te je prijavljeno stradavanje preko 70.000 objekata. Nažalost, obnova još nije počela. Skupina koja je posebno pogođena su naši građani koji nisu predali zahtjev za legalizaciju nekretnine do 30. lipnja 2018.g. i zbog toga nemaju pravo na obnovu od strane države. Upravo zato Klub zastupnika SDP-a predlaže donošenje Zakona o dopuni Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama kako se omogućio rok za prijavu legalizacije do 30. lipnja 2021.g. S obzirom da ima više od 70.000 oštećenih objekata, logično je za očekivati da je velik broj onih koji nisu legalizirani. Posebno bih napomenuo da je prijedlog ovog zakona s Konačnim prijedlogom Zakona stavljen aktom u proceduru još 20. siječnja ove godine, međutim na dnevni red Sabora je došao tek sada, mjesecima kasnije. Nažalost, vrijeme prolazi, građanima će trebati pomoć, a o ovom prijedlogu zakona se raspravlja tek nakon tri mjeseca. Pravo na pomoć u obnovi imaju one građevine koje su legalizirane ili je predan zahtjev za legalizaciju do 30. lipnja 2018.g. s obzirom na teške financijske uvjete naših građana koji su pogođeni potresom, namjera je SDP-a produžiti rok podnošenja zahtjeva za legalizaciju onima koji su u potresu ostali bez svojih domova jer je to nužni preduvjet da se te građevine obnove u postupku propisanom Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom. Potres je viša sila i u tom slučaju država treba pomoći u obnovi što je i potvrđenom donošenjem Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom. Obnova nakon potresa pomoći će gospodarskom oporavku i izlasku iz krize u kojoj se Hrvatska trenutno nalazi te povratku normalnom životu na potresu pogođenim područjima. SDP smatra da je potrebno pomoći našim građanima koji su imali nesretnu okolnost da žive na mjestu gdje im je potres uništio domove. Također trebamo ponovno napomenuti da su građani financijski opterećeni, radi se o obiteljima s djecom koji nisu u stanju sami financijski započeti obnovu. U ovakvim situacijama treba pokazati snagu države i snagu solidarnosti. Naša je dužnost pomoći građanima kada je najteže, a to je upravo sada. Nažalost, dio građana u potresu pogođenim područjima zbog svoje neupućenosti ili financijskih prilika nije na vrijeme podnio zahtjev za legalizaciju, viša sila je uništila njihove domove te smatramo da im treba izać u susret. Jedan od moralnih i pravnih temelja za to je i Ustav RH koji govori da je Hrvatska socijalna država. Ispunimo ustavno načelo i budimo doista socijalna država, brinimo o našim sugrađanima. Zakonsko rješenje kluba SDP-a najveća je sigurnost pomoći za naše građane, druga rješenja nisu ozbiljna jer ne garantiraju da će se ljudima doista pomoći. Jedino je zakon pravni temelj kojim se može omogućiti produženje rokova legalizacije kao preduvjeta prava na obnovu. Ako netko smatra da se ovime u povlašten položaj stavlja građane na koje se ovaj zakon odnosi, u krivu je. Radi se o ljudima koji su ostali bez mjesta za život, njih i obitelji, ako dobiju produžetak roka za legalizaciju tada je trebaju provesti, a pravo obnove se odnosi na konstrukcijsku obnovi, oni će kao i drugi građani velik dio štete koja ne pripada u konstrukcijsku obnovu sami financirati. Nikako se ne može reći da su povlašteni. Socijalna situacija ljudi kojima su stradali domovi je loša, mnogi još žive u kontejnerima u neizvjesnosti su kada će obnova krenuti. Gospodarstvo je u krizi i pali su prihodi velikog broja zaposlenih dok troškovi rastu, a treba obnoviti oštećene domove u potresu ili izgraditi potpuno nove. Nemoguće, zato je potrebna pomoć države posebno ovoj grupi građana. Podržimo ovaj prijedlog zakona i omogućimo obnovu kuća i stanova našim sugrađanima kojima je potres oduzeo pravo na dom.

Hvala lijepo, poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Pred nama je u hitnoj proceduri izmjena i dopuna Zakona o legalizaciji odnosno o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama kojim je Klub zastupnika SDP-a pokušavao riješiti jedan problem koji se je i koji će se pokazati u obnovi zgrada koje su stradale u potresu koji je zadesio grad Zagreb prije 13 mj. a krajem prošle godine područje Banije/Banovine, ostavio je i traga na gradu Zagrebu. Ja ću ovu svoju raspravu nekako probati urazumiti i voditi u dva smjer. Jedan smjer je ono što država zaista, uloga je države kad se desi ovakva jedna situacija i ovakva jedna elementarna katastrofa kao što je na području Banije i Banovine, gdje si ljudi zaista ne mogu sami pomoć, da država preuzme svoju ulogu i pomogne tim ljudima na način na koji može, na način na koji zna i da bude brza i efikasna. 13 mj. je prošlo od potresa u gradu Zagrebu i tome kako to radimo, mislim da ne trebate vjerovati mojim riječima, vjerujte svojim očima. I ono što sam namjerno postavila pitanje u replici, zaista se može desiti da je čovjek nelegalan, da je ostao bez kuće, da se nalazi u kontejneru a kao što dobro znate, odluka Vlade je bila da se brdo stvari ne definira u Zakonu o obnovi nego da se definira u programu mjera koji je jedan donesen krajem negdje godine, 10., 11. mj. a drugi je 22. siječnja koji je bio cjelovitiji i koji je upotpunjen i nakon svih onih ludosti kad više nitko nije znao kako podnijet zahtjev. Ali o tome možemo nekom drugom temom, ajdemo malo govoriti o legalizaciji. Zašto je nastao Zakona o legalizaciji? Zakon o legalizaciji je nastao dakle Hrvatska ima jedan datum, jedan datum je 15. veljače '68., sve što je napravljeno prije toga je legalno. Bez obzira gdje je napravljeno, bez obzira kako je napravljeno. Zakon o legalizaciji je nastao, neću ulaziti u neki politički kontekst, ja nisam nikad u životu mislila da ću se baviti s tim ali sam se bavila s tim jer u jednom trenutku nismo znali uopće koliko imamo bespravne gradnje jer karakteristika gradnje u Hrvatskoj ne razlikujete vi u jednoj ulici da je nešto legalno, drugo nelegalno ili je nešto kvalitetnije a drugo je nekvalitetno. Jedno su bili neriješeni imovinsko-pravni odnosi na parcelama, drugo je bio onaj gospodarski efekt gdje ljudi nisu zaključili da imaju novaca da si naprave neku kuću, ali nemaju novac za dokumentaciju i treći razlog je bilo sporo izdavanje građevinskih dozvola, ako građevinsku dozvolu čekate 2 g., za 2 g. vi napravite kuću, uselite u kuću i odradite. Mi danas smo imali prvu točku Izvješća o stanju u prostoru i kroz Izvješća o stanju u prostoru se je pokazalo koliko je zahtjeva riješeno i pokazalo se da sad to ne tražim ovdje, dakle ali vrlo jednostavno se može naći, a to je da je negdje malo manje od 700 000 zgrada stambene namjene odnosno pomoćnih objekata legalizirano. Kad smo mi to radili i kad smo radili projekciju, onda smo razmišljali da recimo oko 100 000 zgrada je bespravno u Hrvatskoj, da su ovo možda nekakve dogradnje, nadogradnje i neke druge situacije, pokazalo se da to nije tako. Što se je napravilo? Napravila se snimka RH na 21. lipanj 2011. i to je osnov za legalizaciju. Zašto se je išlo sa određenim rokom? Zato da ljudi podnesu zahtjeve za legalizaciju, da shvate da svoje nekretnine moraju legalizirati, ja se dobro sjećam tih situacija gdje je mene moj dobar kolega, moj prijatelj sa faksa nazvao i reko čuo sam da ćete produžiti rok za legalizaciju. Ja velim ti to moraš odlučiti dal ćeš ti podnijeti za svoje klijente zahtjev ili ne, mi rok nećemo produžit. Ja kažem pa vjeruj onda više tom ko ti je reko da ćemo produžit rok, nego meni koja sam u tom času bila resorna ministrica. Znate što ja mislim u ovom trenutku? Ako mi imamo 21. lipanj 2011. kao kodni datum, da ono što je na snimkama a pritom svi dobro znamo da se nije sve bilo na 21. lipanj, da je nešto bilo i kasnije pa se sjećate onog da su ljudi točno znali kad ide avion kad snima, pa su neki koji su zato znali, imali u vlasništvu zemljište na nekim otocima, pa su tamo hitno napravili od kartona neke kuće da se na snimci vidi jer iz zraka snimak, samo nekim drugim da vam može vidjet dal ta kuća postoji ili ne postoji, ali to je druga priča. Ja mislim danas slijedeće. Da mi trebamo izmijeniti Zakon o legalizaciji i da kažemo da sve ono što je napravljeno prije 21. lipnja 2011. g., a nije se legaliziralo u međuvremenu, može se legalizirat. U trenutku kad će netko odlučiti pokrenuti i srediti svoju nekretninu i zaključiti da mu je to pametnije ili da se naprave zaista ona porezna politika, pa da netko tko je imao prilike dvaput podnijet zahtjev, imao je prilike dvaput ishoditi rješenja o legalizaciji, to nije htio iz nekakvih razloga. To bi bio jedan ozbiljan iskorak, dakle mi znamo da je 21. lipanj bez obzira, ali taj 21. lipanj, imamo DOF, imamo snimki iz zraka, čak se može posebnim metodama vidjeti ako je negdje bilo drvo pa kad se netko dokazuje ja sam imao drvo i ono ili ono, i tad ne bi uopće raspravljali na baniji odnosno Banovini što je legalno ili ne. To je iskorak koji Vlada treba napraviti. to je nešto što treba reći, ljudi moji, glavnina očito je ipak legalizirana, ako je bilo malo manje od milijun zahtjeva, onda je glavnina toga legalizirano. Ostalo je nešto što je neko reko e ja sad baš neću.

Građevinska dozvola je bila za jedan projekt, ovi su napravili drugačije. To je bio nebrojeni, ne mali broj slučajeva.

Možete ako imate plan ići po građevinsku dozvolu i sve ostalo. Ako zaista želimo vodit računa o prostoru i ako zaista želimo temeljem izvješća koje smo raspravljali na prvoj točci biti pošteni prema svim svojim građanima pri tom ja moram reći ako već govorimo o ustavnosti imate ljudi koji su uredno išli po papire, skupljali godinama, išli po svoju građevinsku dozvolu i imate onu kategoriju koja je to napravila jednostavnije, brže, jeftinije. 13 zahtjeva je bilo za ocjenu ustavnosti tog zakona. Jedan samo zahtjev koji se odnosio na uredbu kojom se je određivala naknada je djelomično uvažen. To je bazična razlika. Dakle, da se tako država odluči da je ovo trenutak u kojem će se Vlada i država odlučiti tako postaviti to je u redu. I meni se čini da bi to bilo jedino što bi bilo smisleno, jer ako je glavnina toga legalizirano, dakle pod istim uvjetima netko tko je zaboravio nalazi se u situaciji nemogućnosti. Ja nisam srela ni jedan, srela sam jedan prostorni plan koji je to omogućio pod određenim uvjetima. I vi sad imate na jednoj parceli jednu kuću, dva brata su se podijelila, imate dvije kuće i to je, oni ni ne mogu dobiti dozvolu za to. Dakle, to su jedini postupci koji moraju ići kroz legalizaciju, s tim što danas se onda traži ako netko nije realizirao svoj zahtjev. Meni se čini da bi to u ovom trenutku bio jedino ispravno rješenje i tim bi olakšao posao ministarstvu. Jer ovako ćete imati u obnovi problema onaj koji cijelo vrijeme govorim – ljudi će ostati bez kuće, nećete imati što obnavljati, ljudi će biti u kontejnerima. Ljudi koji su stradali u potresu nisu krumpiri. Njih nemojte tako. Izvukli smo ih iz njihove kuće, stavit ćemo ih u kontejnere. U tim kontejnerima će oni biti zadovoljni 6 mjeseci iz razloga što im je to bolje jer nemaju gdje živjeti. Nakon 6 mjeseci ti ljudi će biti tužni, nesretni i nezadovoljni.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice, poštovane kolegice i kolege. Dugo sam uključen u postupanje sa nezakonito izgrađenim zgradama i u svom profesionalnom poslu kada je legalizacija bila moguća i to opća legalizacija za sve objekte koji su građeni do 15. veljače '68. godine kroz svoj rad profesionalni sam bio svjestan koliki je problem i trauma u brojnim hrvatskim obiteljima neizgrađena nelegalna kuća. I kao ministar 2011. godine smo pokrenuli proces legalizacije uz strašan otpor aktivističkih udruga u Hrvatskoj, pa čak i određenih stručnjaka ustavno-pravnih građevinara, urbanista, prostornih planera koji su se protivili u legalizaciji. Neovisno o tome mi smo tada kao Vlada u taj postupak otišli, napravili smo zakon i između dva čitanja zakona smo tada odlučili kako bi svi građani Hrvatske bili u istom položaju oni čiji su u biti nelegalni snimiti cijelu Hrvatsku. I nju smo doista i snimili 21. lipnja 2011. godine i ta ortofoto snimka nastala je na temelju tog aero … [[Govornik se ne razumije.]] snimanja, bila je podloga za taj zakon u drugom čitanju koji je donesen 15. srpnja zadnji dan ljetnog zasjedanja Sabora 2011. godine. Kao što je rekla kolegica Mrak-Taritaš i taj zakon i kasniji zakon kojega je ona kasnije, odnosno Vlada koja je došla nakon toga promijenila 2012. godine prošla je brojne testove ustavnosti, jer su neki rekao bih kad malo promisliš opravdano rekli bi zašto ja koji sam snažne, velike novce uložio u sređivanje imovinsko-pravnih odnosa, ishođenje lokacijske, građevinske dozvole, rad projektne dokumentacije i kasnije uporabnu dozvolu potrošio na tisuće, tisuće kuna ogromne novce bio jednim potezom pera, glasovanjem u Saboru izjednačen sa nekim tko to ništa nije napravio nego će kroz rješenje o izvedenom stanju biti prokrčen put kroz hrvatsko zakonodavstvo u dijelu koji se odnosi na prostorno uređenje i gradnju. Ali tako je kako je.

Ako čovjek ima svake godine za registraciju svog vozila 2.000 kuna svake godine, pa onda valjda ima i jednom u životu kad ti država već omogući legalizaciju utrošiti par tisuća kuna koje su možda dvije ili tri godišnje registracije vozila, ali i to mogu razumjeti. Ima, ima ljudi možda i svakako ih ima koji su u teškoj financijskoj situaciji i kojima je i to veliki problem i to riješiti i to podnijeti zahtjev i ispuniti sve ne uvjete. Ali kada nam vi govorite o cinizmu onda vam mogu na najjednostavniji način odgovoriti da ste htjeli postići to što nam govorite da želite postići, a to je da pomognete onim ljudima koji nisu mogli podnijeti zahtjev onda ste trebali napravili drugačiju izmjenu zakona, drugačiju izmjenu zakona. I to znate kakvu, na način da se sve zgrade obnove neovisno o tome jesu li legalne ili nelegalne sve, a one koje su nelegalne i za koje nije podnesen zahtjev za legalizaciju nek prate status onih zgrada koje također nisu, za koje također nije podnesen zahtjev za legalizaciju a nisu oštećene jer vi ovim zakonom samo bite produžili one koje su oštećene, o tome ću isto nešto reći, a one koje nisu oštećene, a gdje čovjek isto može biti puno, puno siromašniji koji je ta kojemu je kuća oštećena nema taj privilegij kojega biste mu vi ovim zakonom dali. Dakle, bilo bi po meni kud i kako ispravnije. Kad se pozivate na socijalnu, na socijalnu osjetljivost onda ste trebali reći obnovite svima, a onima koji nisu podnijeli zahtjev, a obnovili smo im nek prate status objekata onih koji također nisu podnijeli zahtjev pa im kuća nije legalizirana a nije oštećena, pa ako ćete rušiti njima onda rušite i onima kojima ste sada, kojim bi sada omogućili, dakle da ste to htjeli. Dakle, vi znate da imamo 5, 5 kategorija objekata u Zakonu o obnovi postoji 5 kategorija objekata.

Dakle, nije, nemate u ovome pravo nekome drugome predbacivati socijalnu neosjetljivost, cinizam ili ne znam što već, vrhunac neosjetljivosti kad ovaj zakon po meni nije, nije, nije korektan, pitanje je ocjene ustavnosti je li on korektan jel i koliko je ustavan, ali prihvatio bih bio vaše rješenje da ste rekli. Mijenjajmo Zakon o obnovi područja obuhvaćenih potresima 2021. godine neovisno o statusu kuće, neovisno o statusu objekta. Neovisno o statusu objekta bio on nelegalan, bio legalan.

I očekujem od Vlade, ja ću vam to reći, ja očekujem od Vlade da u svom programu mjera koga će mijenjati i na tematskoj sjednici koja je obećana Odbora za graditeljstvo i prostorno uređenje da rješenje. Kaže kako će u tome postupiti. Ali ovo sigurno nije put jer izaziva razliku, stvara razliku između onih kojima je kuća gotovo neoštećena pa ju može legalizirati i onoga kome je možda isto malo oštećena a nije je prijavio, a ne može legalizirati, a ni jedan ni drugi nisu postupili po Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. To po meni nije korektno i to nije dobro. I treća stvar, možda čak i najvažnija.

Dakle, nije to dobro jer ovakav bi prijedlog zakona stvarao daljnje, daljnje nejednakosti i sa pravičnog stajališta ako hoćete nekakve pravednosti, a ja mislim i sa aspekta ustavnosti da on po meni ne znam nisam ustavno pravni stručnjak, ne bi, ne bi prošao.

U ovom slučaju obnove generalno smo imali nekoliko dilema u Saboru i ove dileme koje ste vi kolega Bačić iznijeli one su legitimne za iznositi. Mi smo recimo, javnost je raspravljala o tome ovi koji su osigurali zgrade od potresa i oni koji nisu osigurali zgrade od potresa. Dakle ispada da oni koji su plaćali osiguranje su plaćali bez veze zato što će i ovim drugima država obnoviti. To je isto bio jedan od kriterija. Zatim imamo ovo što vi sada spominjete, netko tko je podnio zahtjev za legalizaciju i netko tko nije podnio zahtjev za legalizaciju, netko tko je podnio zahtjev za legalizaciju i ima oštećenu zgradu i netko tko, dakle ima mnogo kombinacija. Mi smo ocijenili sljedeće, država je u jednom trenutku ocijenila to ste i vi govorili i naša Vlada u jednom dijelu nastavila da preteže argument da se bez obzira na to što bi se neki mogli osjećati diskriminirano da prevagnjuje argument da se zgrade legaliziraju pod određenim uvjetima. Mi u ovom zakonu opće ne diramo u te uvjete. Diramo samo u jedan kriterij, a to je vrijeme podnošenje zahtjeva. Zašto? Zato što nije ista situacija za osobe bila 30. lipnja 2018. kada je isticao taj rok i krajem prosinca 2020. kada je imao potres na grbači da tako kažem. Dakle, vi postavljate kriterije sudruga u prekršaju, znači dvoje koji su nelegalno gradili ovaj kojemu nije oštećena zgrada i ovaj kojemu je oštećena zgrada njih se izjednačava u kriterijima, a mi postavljamo sudrugu nevolji, zato što je nevolja ljudi natjerala državu da donese Zakon o obnovi. Iz kriterija sudrug u nevolji dajemo još sada je već dva mjeseca više da oni kojima bi kriterij potresa bio taj da ipak, pritisnuo ih je, došli su u takvu životnu situaciju da podnesu zahtjev ne dirajući u uvjete hoće li taj zahtjev na kraju biti odobren ili ne. Dakle, ovdje samo ocjenjujemo da je kriterij potresa jači od kriterija datuma koji je država postavila 2018. u skroz drugoj situaciji za te ljude. Dakle, to trebamo izvagati. Dakle, ljudi su dobili jednu nevolju na vrat, a to je da su dobili potres i da im je srušena zgrada i sada ih mi moramo kao država još dodatno penalizirati jer nešto nisu napravili do nekog datuma. Nisu napravili do tada, bila je jedna situacija. Sada im je druga životna situacija to je to. Dakle ovi zakoni i Zakon o obnovi je imao dilema gdje je Sabor morao nešto odlučiti.

Prva je uvažena zastupnica Anka Mrak Taritaš.

Dakle, vrijedi samo na određenom dijelu gdje je bila proglašena katastrofa i za pojedine objekte. Bez obzira što da ste vi predložili, Vlada to ne bi prihvatila. Ali ono što svi ovdje koji sjedimo znamo sljedeće, da je to problem i da je taj problem tamo prisutan. Da li je mali, srednji ili veliki niti Vlada to zna, niti mi znamo u ovom trenutku. Pretpostavka da toga baš i nema puno. I umjesto da hajmo vidjeti, pa možda je rješenje i kroz ovaj zakon ili kroz nešto drugo Vlada na uobičajen način što god mi predložimo, da mi predložimo da je danas četvrtak i da je lijepo vrijeme Vlada bi rekla da se nisu stekli uvjeti da se takav zakon donese.

Ali u osnovi rasprave dakle o problemu, zato služe prijedlozi zakona i zato služi parlament. Dakle, i ova rasprava možda dodatno predstavnicima Vlade i predstavnicima parlamentarne većine rasvijetli problem, pa kada se s njime suoče imat će već neko predznanje. To je isto jedna dodana vrijednost oporbenih prijedloga zakona, a druga dodatna vrijednost da kada jednom se promijeni pozicija da onda možemo samo izvaditi iz ladice da ne moramo pisati iz početka.

Već je tada ministar najavio dakle da se o ovom problemu razmatra jel' je to program mjera ili na neki drugi način kako će se reagirati.

Ja mislim da vi o tome morate vidjeti, ja ne znam kako bi plastičnije objasnio da to nije korektno i da bi korektno bilo da ste tog jednog druga kako ste ga vi nazvali njemu doista pomogli financijski, ekonomski i da mu pomognemo da mu se kuća obnovi, a da onda u pravnom smislu bude izjednačen sa onim istim onim svojim sudrugom kako ste ga nazvali kojemu kuća nije oštećena ali kojemu kuća i dalje ostaje nelegalizirana pa onda neka budu u istom odnosu.

Dakle, već je naš zakon ispunio pola koraka i sada vi napravite drugu polovicu koraka da se pomogne najpravednije moguće. To se može postići prijedlogom amandmana na naš Prijedlog zakona ili pisanjem drugog zakona dopune nekog drugog zakona. Dakle, mi želimo i to ste sada, drago mi je da ste smo uspjeli doći do iste semantike, želimo pomoći nekome u nevolji. Mi smo predložili financijski i pravno, vi smatrate da smo trebali izabrati, ako sam dobro shvatio, ili jedno ili drugo.

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Dakle, mi smo određenom dijelu građana ove zemlje već pomogli, zašto? Jer smo zaključili da nema smisla rušiti stotine tisuća objekata. Da li zato što to država nije mogla, da li zato što to država nije znala, sada je potpuno nebitno. Međutim, već tada je bilo onih kojima su objekti uklonjeni, a njegov susjed, jer je građevinska inspekcija bila prespora je taj objekt sačuvao i onda ga legalizirao i sad je taj objekt postao zakonit. Tada ovakve dvojbe nismo imali. Mislim da je kolega Bačić bio ministar kad se to predlagalo, čini mi se da je, zar ne? Sada hoćemo pomoći onima kojima je kuća uništena, stradala, oštećena u potresu.

Vaše pitanje shvaćam kao retorično. Mene su u partiji učili da nakon predsjednika se ne raspravlja. U pravu ste sve što ste rekli. Argumente koje ste iznijeli su samo pokazuju dilemu koju zakonodavac uvijek ima u takvim situacijama i on mora u jednom trenutku odrediti koji je argument jači, koji je argument pravedniji, koji argument doprinosi više razvoju države i koji argument postoji legitimni cilj. U ovome slučaju, ograničenje za podnošenje zahtjeva za obnovu i prava na obnovu je nerazmjerno propustu koji ga je građanin napravio. Jesam dobro pravnički upotrijebio?

Poštovani kolega. Ma ponukana sam cijelom ovom raspravom, pitati vas da li smatrate da do sada nismo imali zakonskih rješenja gdje samim tim rješenjem nije bilo isto tako riješeno da nisu obuhvaćeni svi? Imali smo ih. Dakle moje mišljenje je da kad razgovaramo o ovome prije svega moramo razmišljati da ne dovedemo u nejednak položaj naše građane. Ako mijenjamo Zakon o legalizaciji na ovaj način, mi bismo doveli u nejednak položaj naše građane jer bismo išli na ruku, što se tiče produženog roka samo za one čije su kuće oštećene u potresu i ja ne kažem da tim ljudima ne treba pomoći, ali ne onda na ovakav način. Zato postoji drugi zakon, Zakon o obnovi i smatram da je jako bitno, iako ste vi izbjegli taj odgovor koliko je takvih kojima je nelegalan objekt, a kojima je oštećen objekt u potresu jer se onda može i vjerojatno kroz Zakon o obnovi riješiti taj problem. Dakle, ponovit ću ovaj prvi dio rečenice, drago mi je da se slažemo da im treba pomoći i vjerujem da će i hrvatska Vlada, ako ne prihvati naš prijedlog, uputiti bolji prijedlog, a što se tiče ovog drugog pitanja, to je malo onako, jedan pokušaj driblinga jer vrlo je jednostavno. Ako ih ima malo, onda nije problem prihvatiti zakon jer malo košta. Ako ih ima puno, onda nije problem prihvatiti zakon jer je problem velik pa ga treba rješavati. Tako da u ovome slučaju nije ključno pitanje koliko ih ima nego da je teret koji smo stavili, koji je Sabor stavio na leđa određenih ljudi prevelik i da nesrazmjeran njihovoj pogrešci u prošlosti, posljedice koje snose. Zato bi mogao biti na ocjeni ustavnosti i ovaj zakon ili neki drugi. Svejedno.

Dakle imamo dvije teme. Jedna tema je legalizacija, druga tema je obnova.

To ćemo vidjeti što i kako. Da li ćemo imati problem vezan uz legalizaciju za one koji nisu imali legalizirano? Hoćemo. Da li će Vlada morati iznaći rješenje?

To ćemo doznati tokom vremena. Ako i govorimo o jednoj jedinoj, zaista je vrijedno i o tome voditi brigu i nešto napraviti. Imamo Zakon o obnovi, imamo program mjera koji kaže da obnavljamo samo ono što su legalno, sukladno posebnom zakonu, dakle 15. veljače, da sad nešto ne nabrajam, dakle imamo to. Imamo Zakon o legalizaciji koji referentniji je ovaj iz 2012., koji je imao podnošenje zahtjeva do 30. lipnja 2013. g. i do tad je negdje oko 800 tisuća zahtjeva podnešeno. Tamo negdje 2016., 2017. je shvaćeno da je puno toga nisu podnijeli zahtjev zato što nisu vjerovali državi da će to biti rok pa smo 2017. donijeli izmjenu i dopunu zakona gdje smo rekli da postoji novi rok do 30. lipnja 2018. g. vezan uz podnošenje zahtjeva. I ovdje je sad 3. izmjene i dopuna zakona gdje bi samo za određenu vrstu zgrada na određenim lokacijama vrijedilo godinu dana da u tih, dakle sad je to i manje da se podnesu zahtjevi za legalizaciju. Ja sam u raspravi u ime kluba jasno izrekla moj stav, ako imamo snimljenu Hrvatsku na 21. Lipanj 2011. godine, ako je glavnina kuća ipak podnijela zahtjev za legalizaciju meni se čini da je došlo vrijeme da izmijenimo zakon i da kažemo da sve ono što je snimljeno tad, točno se zna pod kojim uvjetima se može legalizirati. I onda više nemamo nejednakost ovih, onih, ovakvih ili onakvih i o tome da li je nekom stradao dimnjak ili stradala cijela kuća. Dakle, ja govorim temeljem iskustava kojeg imam. Meni je legalizacija meni bila jedan ozbiljan problem da shvatim da država ide u jedan projekt legalizacije. One slike rušenja kad vi iseljavate iz kuće obitelji sa stvarima gdje je kuća dovršena i onda rušite su stvari, jesu slike koje ne treba biti. Različite države imaju različite modele, pri tom isključivo govorim o državama Mediterana. Italija je izvela vojsku van i vojska je izašla van, utvrdili su sve što im je bespravno i to što su utvrdili, a što ne znači da su sve utvrdili su išli rušiti. Zamislite državu koja je prošla rat, gdje u ratu stradale nekretnine koja je prošla sve ono što je, da je odluka bilo koje vlade i gospodine Bačić vlade u kojoj ste vi bili ili vlade u kojoj sam ja bila e sad ćemo izaći van i mi ćemo rušiti. Nema te vlade koja bi bila spremna to, takvu odluku donijeti. I odluka je bila ajdemo probati legalizirati da se evidentira to, da imamo snimak stanja, da imamo u arhivi da znamo što je. Mi sad imamo u arhivi stvarno da znamo što je legalizirano to imate bolje za brdo drugih kuća gdje je dokumentacija nestala ili ovakva ili onakva, vi sad imate i to se danas vidjelo u izvješću o stanju o prostoru, to kad uđete u program …/nerazumljivo/… pa tamo legalno i točno možete doći do rješenja i vidjeti što je legalizirano. Ja sam sigurna pa ponukani ovim prijedlogom Kluba SDP-a trebamo napraviti dvije stvari. Jedna stvar dobro promislite da se promijeni zakon na način da kažemo sve što je bilo može se po tim uvjetima legalizirati, pa onda imate za sve isto, za sve građane u RH isto.

Poštovana državna tajnice i kolegice i kolege, kolegice Mrak Taritaš ta bilo je to tada kad smo pisali zakon velika dvojba. Da li, a s obzirom da smo živjeli do tada gotovo 53 godine u uvjerenju tako, 43 godine ispričavam se u uvjerenju da je opće legalizacija moguća da doista sve se legalizira u Hrvatskoj bez potrebe podnošenja zahtjeva do bilo kog datuma nego nek se sve legalizira osim onoga što se ne može legalizirati što se definiralo zakonom, koji su to prostori jer se ne može legalizirati, ali smo od toga odustali jer bi to bio onda signal jedne opće devastacije prostora. Ali ono što sam htio reći, dakle kad ovako raspravljamo o zakonu koji je ovako pripremljen sa brojnim nedoumicama, sa brojnim upitnicima, onda se može postaviti nekoliko pitanja. Ja sam siguran da smo mi u HDZ-u napisali ovakav zakon, predložili zakon u kojemu ne znamo koliko je, što je, kako je, na koga se to sve odnosi, koliko je, je ostalo jako puno dubioza i upitnika da bite vi u SDP-u tvrdili kako je ovaj zakon pisan kako bi se nekome pogodovalo. Kako našlo bi se možda nekog nesretnika koji je tamo na terenu nije tu kuću prijavio, a malo mu je oštećena kuća ispalo bi da mi to radimo kako bismo i takve objekte legalizirali. Meni tu ne pada na pamet vama predbaciti ja mislim da vi ovo radite u dobroj namjeri ne bi li te doista ovaj problem riješili samo što je krivi put. I taj put je kriv jer će stvoriti dodatne nejednakosti s jedne strane, dakle stvorit će dodatne nejednakosti, a s druge strane neće, neće pomoći, a da ne govorim da će postaviti otvoreno pitanje i kod svih drugih građana Hrvatske koji nisu podnijeli zahtjev, a nisu na tom prostoru. I još jedna stvar, vidite ako idemo pomoći ljudima koji nisu, nisu prijavili svoju zgradu kako bi je ozakonili, kako bi je legalizirali, ima i onih koji su prijavili pa isto neće biti legalizirana jer temeljem zakona nije sve dozvoljeno za legalizaciju, a ima među onima koji nisu prijavili, a koji bi sad prijavili, a ni sad se ne bi mogla legalizirati pa im opet ne bi mogli pomoći temeljem ovakvoga zakona zato što iz ovog zakona izlazi da samo one kao što to smo mi napisali, samo one koje se mogu legalizirati ali im ostavljamo rok da još dodatno, još jedan dodatni rok da prijave svoje objekte kako bi mogli biti legalizirani, pa onda i obnovljeni, pa onda i obnovljeni. Zato, dakle ja mislim da je moguće sa prijedlogom kojega će pripremiti Vlada vidjeti prije svega na koliko se, koliko je takvih slučajeva mogu na koji način je tim ljudima moguće pomoći, ali ne na način da se stvaraju nove nejednakosti i nove nepravde. I mislim da je, to je stav nas u Klubu zastupnika HDZ-a i ja mislim da dijelim stav svih zastupnika da treba svakome pomoći maksimalno mu pomoći, ali pri tome jasno ne stvoriti nove nepravde, nešto što će otvoriti nova pitanja i što nije dobro osmišljeno. Prema tome, iz tog razloga. Ne zato što ne bi željeli pomoći ne možemo ovakav prihvatiti, ali očekujemo da nas ministar kako je to najavio na sjednici Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo u ne znam kome roku da će to biti vrlo brzo tako je barem on rekao, da nas izvijesti kako i na koji način postupati sa ovakvim slučajevima da znamo koliki je fondus tih zgrada, da znamo koliko je takvih objekata koji zahtijevaju jedno možda izmjenu zakona ili da se pod programom mjera izađe tim ljudima u susret.

Branite neobranjivo. Drugo, ako ovo nije problem zašto onda Vlada već razmišlja o tome kako pomoći? Treće, rekli ste da ste vi donosili takav zakon da bi se govorilo da se nekome pogoduje. Da, SDP-e želi pogodovati hrvatskoj sirotinji i pomoći im da im se obnove domovi da oni i njihove obitelji imaju gdje živjeti njima želimo pogodovati ljudima koji nemaju krov nad glavom, ljudi koji nemaju sredstva da si izgrade novi krov nad glavom. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče.

Ali evo ja sam vam postavio pitanje, a što sa onima koji ne mogu kuće legalizirati ni da mu damo rok i produžimo rok a kuća mu je srušena ili oštećena? I nakon ovakvog vašeg zakona ostaje to isto pitanje. Prema tome, nije ovdje posrijedi taj socijalni element, jer da je on posrijedi onda biste bili ušli na drugu izmjenu zakona, a mislim da što se tog pravničkog znanja tiče SDP-e ima dovoljno kada me već za jezik vučete, bili biste napravili nešto što biste znali da je doista želja da se svim tim socijalnim slučajevima da ne kažem drugu riječ pomogne. Poštovani kolega Bačić dobro ste zaključili da se taman da i ide u ovakav prijedlog ne bi riješili svi problemi zato što svi oni kojima bi se i omogućilo zbog produženja roka da podnesu zahtjev za legalizaciju pitanje je da li bi ta legalizacija bila moguća. Znači, opet bi vjerojatno ostao jedan broj onih kojima se opet ne bi moglo temeljem ove izmjene riješiti obnova. Dakle ono što mi govorimo je da ćemo tražiti da se svim riješi obnova objekata oštećenih od potresa, ali ne na ovakav način nego na način koji će biti bolji za njih i neće dovesti u nejednaku poziciju temeljem nelegaliziranih objekata sve ostale naše sugrađane. Jer hajmo se zapitati što će se dogoditi ako bude neki potres nakon ovoga roka do kojeg ćemo produžiti, a u tom roku neće svi opet produžiti i podnijeti zahtjev za obnovu tj. za legalizaciju svojih objekata. Da, ovdje koliko god se pokušava, to sam malo prije rekao, unijeti ta socijalna nijansa u ovaj zakon on možda o tome se nije razmišljalo u SDP-u kada se predlagalo, ali to sam malo prije rekao omogućava onda i legalizaciju. Ako netko ima četvrti objekt a nije ga prijavio, pa će onda ući u sustav obnove i bit će njemu sa 50% sredstava i taj objekt dakle onda u tom slučaju se baš ne radi o nekome tko je socijalni slučaj ako ima nekoliko nekretnina, pa mu sada na ovaj način i to omogućujemo ako je zaboravio ili nije podnio zahtjev na vrijeme sada bismo mu omogućili da i njemu to napravimo i onda i njemu država sa određenim iznosom participira obnovu. Prema tome, zakon nije domišljen do kraja, nije domišljen kako sigurno i ja mislim da je bilo boljeg načina i očekujem da Vlada u tom smislu ne samo na ovakvim primjerima, nego i na drugim primjerima.

Poštovani predsjedavajući, poštovana predstavnice Vlade, kolegice i kolege. Ovdje treba početi ustvari s nečim drugim. Ovaj zakon je podnesen u 1. mjesecu. Danas je 4. mjesec. Vlada je dugo razmišljala, gruntala što će napraviti odnosno na koji način će odbiti ovaj prijedlog i nakon toga dati neki svoj. Ja sam shvatio ministra da je njemu potpuno jasno o čemu se ovdje radi na Odboru, da je potpuno jasno da ovaj problem treba riješiti ali da se taj problem ne smije riješiti tako da se zasluga pripiše nekom drugom i to je ispravno. Živimo u parlamentarnoj demokraciji u kojoj je 51% glasova nosi 100% vlasti i to je tako. I upravo ovo što radite branite što je kolega rekao neobranjivo. Svjesni ste da ovaj problem postoji. Svjesni ste da ovaj problem treba riješiti jer ono oko čega smo se dogovorili u ovom Hrvatskom saboru za što smo svi glasali je bila činjenica da želimo pomoći ljudima na području potresom pogođenim područjima gdje ćemo ih zadržati da ostanu živjeti. To je bio ključ ovoga zakona odnosno onoga Zakona o obnovi. Napravili smo to. Ono što se desilo u ovom slučaju da imamo problem da jedan dio ljudi da li iz svog neznanja ili što ja vjerujem iz neimaštine nije pristupio postupku legalizacije, nije imao novaca legalizirati objekt u kojem je živio ili koji je dogradio u međuvremenu do 2011. kada je bilo snimanje i u redu. Ali danas imamo problem da tom čovjeku moramo omogućiti da ostane živjeti na području na kojem je nastradao zbog potresa. I sada da li je način da prihvatite ovakav prijedlog zakona ili kažete da ovaj prijedlog nije kompletan, a nema niti jednog zakonskog rješenja koje je kompletno i da nikada neće biti u budućnosti mijenjan, toga ste svjesni i mi i vi, uvijek će se nešto događati u društvu što će trebati popravljati.

Kolega Brumnić, bilo bi bolje da ste i vi malo više gruntali, bili biste napravili jednostavniji zakon a mogli ste sa jako malo gruntanja napisati jednostavnu izmjenu ako ste htjeli postignuti ovo što govorite. I ja vjerujem da ste to vi htjeli postignuti, ali to je da ste trebali napisati jednu jedinu izmjenu u Zakonu o obnovi da će se svi objekti obnoviti neovisno o njihovom statusu bio on nelegalan, bio on legalan. To bi bilo onda ono što želite reći samo niste napisali.

Ovdje je samo pitanje u koji zakon ćete staviti ovu odredbu ili ćete omogućiti čovjeku da legalizira pa da onda pristupi obnovi ili ćete ovo što vi kažete u Zakonu o obnovi reći da onaj koji je nelegalan ćete mu obnoviti. Ja vjerujem da mi sa ove lijeve strane nećemo imati problema sa time da to prihvatimo ako je to jedini problem, napišite amandman i riješena

Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovane kolege. Da svedemo na najjednostavniju situaciju. Imamo hrvatske obitelji, te hrvatske obitelji da bi obnovili svoj dom, da bi mogli negdje živjeti moraju izvući iz svoga džepa sto tisuća kuna. Ali eto nisu dobili na lutriji, nemaju nekoliko stotina tisuća kuna. Kako će oni to obnoviti? Neće moći. Ako će sa ovim prijedlogom zakona omogućiti ljudima da legaliziraju, da dobiju pravo na pomoć to je sjajno, o.k. Možda neće svi. Bilo bi najbolje kad svi, da to svi mogu napraviti i da to svi naprave. Ali ako barem dio njih to napravi i ako bar dio njih dobije na taj način obnovi svoj dom, pa to je zasigurno nešto što je posebno, sigurno što je nešto što je pozitivno. Počnimo od države. U svim našim raspravama znamo prihode kolike država ima. U Hrvatskoj se plaćaju visoki porezi, hrvatski građani plaćaju visoke poreze. Iz državnog budžeta troše se milijarde, desetine milijarda kuna. Za državu taj novac je kikiriki. Za obitelji kojima se pomogne to znači cijeli njihov život. Mislim da im treba pomoći. Što se tiče toga što nisu zatražili legalizaciju više razloga, nisu samo financijski, nemaju svi ljudi u Hrvatskoj iste mogućnosti, da netko kao arhitekt koji živi u Zagrebu ima možda više informacija. Ali moramo poći od toga da nisu svi građani doista upućeni jednako dobro. I na kraju niti su svi građani jednaki, nemaju ista znanja, sposobnosti. Na žalost, nemojmo pustiti onda da taj dio građana koji je u startu iz nekog razloga bio u takvoj poziciji da nije napravio zato što je imao neki problem nemojmo mu sada nakon što se dogodila ta viša sila, nakon što je ostao bez doma, nemojmo ga sad ostaviti samog.

Ovaj prijedlog zakona koji je donio SDP je kratak, jasan, dva članka. Ali posljedice toga su dalekosežne, posljedice toga su da će nekim ljudima, hrvatskim obiteljima to omogućiti da obnove mjesto svog života i zato mislim da je ovo dobar prijedlog zakona.

Poštovani potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. U biti stvari su ovdje vrlo jednostavne, ne vidim zašto da ih kompliciramo uzimajući u obzir kada je bilo riječ i o potresu i Zakonu o obnovi koliko god on nije bio idealan i s naše strane je bilo i niz amandmana pa i od kolege Brumnića koliko se sjećam, neki su odbijeni. Rijetko što je prihvaćeno. Konkretno pamtim od kolegice Vesne Nađ začepili smo nos i de facto velikom većinom, ako ne i apsolutnom većinom je Zakon o obnovi donesen.

Ja ne vidim tu nikakav problem. Ovdje se želi sugerirati pitanje nejednakosti ne u postupanju, ali činjenica je da postoji u politici, a i u pravu nešto što se zove pozitivna diskriminacija, a ovdje u konkretnom slučaju bi bilo riječi i o tome. Ništa protiv da se taj zakon podrži, dapače i s vladajuće većine, pa kad se onda ono što je standardna mantra kod odbijanja naših prijedloga kaže jer ćemo mi napraviti sa Vladom cjelovito rješenje super, super. Najprije napravimo, izglasajmo ovo, a onda lijepo čekajmo cjelovito rješenje, klasična mantra neovisno o zakonu koji je pa će se naše odredbe lijepo staviti van snage.

Imate hajmo reći tako jedan germanski gdje vi morate, gdje građanin mora sve dokazivati prema državi. Ali onog trenutka kada država od vas primi sve papire onda se to rješava u izuzetno kratkim rokovima. Imate i nešto južnozapadno europske isto tako sustave u kojemu de facto upravni postupci traju ubitačno dugo od šest mjeseci do tri godine. Ali teret dokazivanja nije na građaninu nego na državi, a onda ako država ima kakvu dilemu onda pozivamo građana čuj nešto mi nije jasno. E vidite mi smo u nečinjenju u upravnom postupku kombinacija jednog i drugog. Di je problem da ako smo već digitalna država kad govorimo o zakonu od legalizacije do obnove. Pa onda neka država kaže da li se smije obnoviti, da li se može obnoviti, da li se ne može obnoviti. Ali ono što je najveći paradoks kao građanin koji isto živi u jednom trusnom području, onom riječkom ima jedan problem. Neizdavanje ali izdavanje građevinskih dozvola u području koje je trusno, koji traži određene uvjete građenja kako je funkcionirala uopće pravna država i tamo gdje su građevinske dozvole izdavane, a znamo da je riječ o zoni, o kraju u kojemu je potres. Izgrađen Građevinski fakultet letjele čelične ploče sa fasade, s Građevinskog fakulteta. Bura tamo puše 200 na sat. To zna svaki Riječanin da puše bura 200 na sat, ali je dobio građevinsku dozvolu. Dakle, znamo da je riječ o trusnom području, znamo da kod građevinske dozvole moraju biti stroži postupci i činjenica je da je uvijek dilema zašto su ljudi uopće tamo gradili, a znaju da će im se kuća srušiti na trusnom području ako ju ne grade na određeni način. Zato što onome što je rekao kolega Prica riječ je na žalost o bijedi, sirotinji i neimaštini. U ime predlagatelja uvaženi zastupnik Peđa Grbin.

Poštovane kolegice i kolege, dopustite mi da se vratim nekoliko tjedana unazad. Sa istog ovog mjesta govorio sam o jednom drugom zakonu, o zakonu kojem smo mijenjali Zakon o lokalnim izborima. Mi u Klubu zastupnika SDP-a na taj smo zakon imali brojne primjedbe, međutim u startu smo rekli smatramo da je ponuđeno rješenje bolje od sadašnjeg stanja. Onda smo na taj zakon ukazali da treba neke stvari promijeniti, vama smo sugerirali smjer u kojem bi to trebalo ići, a u drugom dijelu smo podnijeli konkretan amandman. Zašto to govorim? Zato što tako radiš kad si konstruktivan i kad želiš pomoći da se problem riješi. Da li smo svi svjesni da ovdje problem postoji? Jesmo. Da li svi želimo pomoći ljudima? Nadam se da želimo. Ako je ovaj prijedlog zakona bio manjkav kao što kažete mogli ste sugerirati kako da ga popravimo. Niste. Samo ste kritizirali što je vaše legitimno pravo, ali od te kritike bez nuđenja rješenja kroz alternativu građanima kojima su kuće srušene, a neće moći sudjelovati u obnovi zbog onog famoznog FT1P ili fali ti jedan papir od te kritike ti građani neće imati ništa. U potresu ne samo na Baniji i u Zagrebu je stradao niz objekata koji nisu ozakonjeni. Da, ti objekti nisu legalni. Od toga ne treba bježati, netko nije poštovao zakon kada je te objekte gradio. Nije, to je činjenica. Međutim, zamislite situaciju jedne gospođe kojoj je stradala kuća, prepolovljena je na pola, doslovce prepolovljena je na pola. Imao sam prilike ući unutra i nije mi bilo svejedno kad sam u tu kuću ušao, jer me je bilo strah da mi nešto ne padne na glavu ili ne daj Bože sruši se dok smo tamo. Ta kuća ima ilegalno dograđen sanitarni čvor kupatilo, wc i sada moći će se obnoviti bez toga. A gospođa je u legalizaciji dva puta odlazila na općinu i što su joj rekli? Ma ne treba ti to, što ćeš trošiti novac bez veze, koga briga i onda je u to povjerovala. Pa znate li zašto? Jer je neuka stranka. Ono što svi koji smo studirali upravnu znanost i upravno pravo prepoznajemo kao osobu kojoj treba pomoć i to piše u Zakonu o općem upravnom postupku načelo pomoći neukoj stranci. Da, gospođa je bila u krivu kada je dogradila taj sanitarni čvor. Nije to trebala napraviti ali je. Bili su pametniji, bili su lukaviji, bili su uporniji, naletjeli su na nekoga tko ih je poučio ispravno i njima će kuća biti obnovljena u cijelosti. Postavit ću pitanje svima nama. Ako mislite suprotno od ovoga što sam sada rekao, je li to što ti je kuća srušena dovoljan razlog da ti pomognemo, pa da te i pravno možda stavimo u povoljniji položaj od nekoga kome kuća nije srušena? Za mene je. U krajnjoj liniji za sve nas je bio dva puta kada smo usvajali Zakon o obnovi nakon zagrebačkog potresa i kada smo usvajali Zakon o njegovim izmjenama nakon onoga na području Banije, Petrinje, Gline itd. Kolega Bauk je upravo na to ukazao, ljudima smo pomogli. Što je sa stavljanjem u povoljniji odnosno nepovoljniji položaj onih koji su plaćali od osiguranja od potresa? Tada smo rekli da su argumenti koji idu u prilog tome da se pomogne svima unatoč tome jači od argumenata protiv i ja sam to podržao tada i podržao bih ponovno danas da takvo što predlažete, jer ste bili u pravu. Kada ste to predlagali naprosto bili ste u pravu. Kada je nešto ispravno bez obzira na to koja stranka to predlaže treba smoći snage i reći – da, to je dobro i zato ćemo to podržati. U redu, ne morate prihvatiti ovaj naš prijedlog, ali ljudi dajte svoj, dajte rješenje kako da pomognemo onima kojima su kuće srušene. Međutim, kako to i treba biti u završnom izlaganju osvrnut ću se na određene primjedbe. Ne, mi ne mislimo da sve objekte koji su srušeni treba legalizirati. Ne, imamo članak 6. Zakona o legalizaciji koji govori o objektima koji se ne mogu legalizirati kao primjerice zgrada koja je građena i zvan građevinskog područja u parku prirode ili nacionalnom parku. Pa ne pada mi na kraj pameti predlagati ozakonjenje takve zgrade i upravo zato to nismo niti predložili. E pa samo za te objekte koji se mogu legalizirati tražimo nešto, produžite rok. Sa legalizacijom inače postoji jedan ozbiljan problem, a problem je što je legalizacija po prirodi stvari konstrukt, konstrukt u kojem pomažeš nekome koji je barem u jednom trenutku više ili manje kršio zakon. Po definiciji stvari stavljaš tu osobu u povoljniji položaj od onih koji su zakon poštovali, od onog Ante za razliku od onog Marka koji čeka u redu koji dvije, tri godine čeka lokacijsku i građevinsku, platio komunalni doprinos, nakon toga platio priključke, nakon toga se prijavio pa plaća i komunalnu naknadu on je stavljen u nepovoljniji položaj jer je bio rekli bi kod nas u Istri štupido. Zašto? Kao što sam prije rekao kolegi Bauku u replici jer kao država nismo bili u stanju provoditi red. Pa kada nismo bili u stanju provoditi red i priznali smo i pomogli smo tim ljudima, pa što nas priječi da sada pomognemo onima kojima su, jasno to želim reći, kuće srušene ili oštećene? Ako smo pomogli prije, hajmo pomoći i sada jer ti ljudi to neće moći obnoviti. Ponovit ću. Ne, tamo gdje se objekti ne mogu legalizirati, legalizaciju ne tražimo. Pa nismo sumanuti. Samo tamo gdje su se i mogle do sada legalizirati, samo produžite rok ljudima. Poštovane kolegice i kolege, ovaj zakon je usmjeren isključivo na pomoć ljudima. On državu ne košta ništa. Legalizacija još uvijek traje i Zakon o obnovi priznaje činjenicu da legalizacija nije gotova i prihvaća da se može zatražiti … odnosno pomoć kod obnove za one objekte kod kojih legalizacija traje. Hajmo produljiti rok za 2, 3 mjeseca onima kojima su kuće stradale a neće moći biti obnovljene bez ovakvog zakona. Ok, ne morate prihvatiti ovo što je SDP-e predložio, ali onda je vaša obveza u vrlo kratkom roku predložiti nešto drugo po mogućnosti bolje. S ovim smo iscrpili raspravu. Glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. Sljedeća točka dnevnoga reda je: - Izbor, imenovanja i razrješenja Prijedlog odluke o imenovanju člana i zamjenika člana u Radnu skupinu za koordinaciju nacionalnih aktivnosti u okviru Konferencije o budućnosti Europe.

Na sjednici Odbora za izbor i imenovanje donesen je Prijedlog odluke o imenovanju člana i zamjenika člana Radne skupine za koordinaciju nacionalnih aktivnosti u okviru Konferencije o budućnosti Europe. Za radnu skupinu se imenuje za člana Gari Cappelli, a za zamjenika člana Domagoj Hajduković i ova odluka objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu danom donošenja. To je bilo danas izglasano na elektroničkoj sjednici odbora.

Evo, u tako, sjednica je bila u tom pravcu i pripremana i mislim da smo svi zajedno donijeli dobru odluku. Ima li još prijavljenih za raspravu? Nema. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. S tim smo iscrpili dnevni red za današnje zasjedanje.